Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 99 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 109 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Milorad Mirčić, Zoran Krasić, dr Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović, Slaviša Ristić, Marijan Rističević, dr Aleksandra Tomić, Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nenad Čanak, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić. Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću povući ovaj amandman. Hvala. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nenad Čanak, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Ovim amandmanom predložio sam da, ako već idete u ovu operaciju, da sredstva Fonda za osiguranje depozita, i to devizna sredstva, plasirate u državne ili dužničke hartije od vrednosti, da to bude, na neki način, pod nekom kontrolom i nekim ograničenjem i predložio sam amandmanom da ta ulaganja idu u tzv. kratkoročne hartije od vrednosti. To su, pre svega, zapisi sa rokom dospeća tri meseca i šest meseci. Sve do godinu dana računa se kao kratkoročno plasiranje sredstava. Zašto kratkoročno? Zato što je svrha postojanja Fonda za osiguranje depozita da raspolaže sredstvima kako bi mogao da interveniše u što kraćem roku ukoliko se otvori stečaj nad nekom od banaka. Ako bi se ta sredstva plasirala u dugoročne hartije od vrednosti, onda rokovi dospeća tih hartija od vrednosti su mnogo duži, godinu dana, dve godine i onda se postavlja pitanje da li ovaj interventni fond ispunjava svoju funkciju. Samo da vam skrenem pažnju, s obzirom da se i ova Vlada nalazi u procesu puzanja ka EU i da preuzimate obavezu da usaglasite naš pravno-politički sistem sa tekovinama EU, ako to budete radili, tamo nas očekuje obaveza da osiguramo sve depozite do 100.000 evra, tamo nas čeka obaveza da ovaj fond može da isplati osigurane depozite u roku od sedam dana, jer ta direktiva iz 2014. godine predviđa da se svake godine smanjuju ti rokovi od 45 dana, 20 dana, tek 24. čini mi se da će rok biti sedam dana. Moram da vas podsetim da ta direktiva podrazumeva i obavezu osiguranja depozita velikih pravnih lica. Mi za sada imamo samo fizička lica, mala i srednja preduzeća i ona mikro lica. Moram da vas podsetim na još jednu stvar, što 14,5 milijardi evra se računa da su depoziti koji su osigurani, a sredstva koja se nalaze u Fondu za osiguranje depozita daleko su ispod onoga što je projektovano kao cilj ovog Fonda. Cilj ovog Fonda jeste da u jednom trenutku raspolaže sa 5% sredstava od osiguranih depozita. Naravno, ovde se postavlja jedno suštinsko pitanje. Sve premije koje se uplate u Fond za osiguranje depozita po definiciji postaju državna sredstva. Mi na ovaj način državnim sredstvima garantujemo sigurnost privatnih sredstava fizičkih lica u našem bankarskom sistemu. Ova operacija kojom vi želite da sredstva iz Fonda jedne sigurnosti, ja vas samo podsećam kako je najavljeno još 2005. godine formiranje ovog Fonda, da se ne bi desili problemi kao što su ranije bili stara devizna štednja, kako je navodno država potrošila pare građana koje su oni uložili u banke kao štednju, tako je najavljen ovaj Fond. Ovaj Fond je na prvom zadatku koji je imao 2012. godine doživeo torpediranje. Ispostavilo se da su uvek nedovoljna sredstva u tom Fondu. Zato se država i zadužila za 145 miliona evra od Svetske banke, da bi osnažila ovaj Fond. Vi sada procenjujete da je bankarski sistem Srbije izuzetno dobar i da ovih 140 i nešto miliona treba uložiti u državne hartije od vrednosti i pomoći sanaciji budžeta Republike Srbije. Ja smatram da ova operacija nije dobra, bez obzira sa kojom dinamikom vi u slučaju intervencije možete da realizujete i te oročene hartije od vrednosti, kakav će diskont biti, kakva će biti tu trgovina. Mislim da je ovo loša poruka za sve građane koji imaju depozite kod banaka, a tu se podrazumevaju i pare na štednji. Znači, 14,5 milijardi evra biće osigurano i hartijama od vrednosti, pa mi smo hteli da to budu kratkoročne hartije od vrednosti, da bi se ipak očuvao smisao postojanja Fonda za osiguranje depozita. Pozivam da se ne prihvati, naravno, ne zbog toga što nije u direktnoj vezi sa evropskim integracijama Srbije, koje se, naravno, sprovode u najboljem interesu građana ove zemlje i potpuno je bespredmetno tvrditi da je nešto drugačije, već zato što, kao što je lepo rekao predlagač zakona, to stoji u obrazloženju mišljenja na amandman – nije u skladu sa zakonom. Hvala. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman na sednici nadležnog odbora. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Aleksandra Tomić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Mada mi nije jasno da moj amandman nije u skladu sa zakonom, ne znam sa kojim zakonom nije u skladu? Ali, nema veze, da pređemo preko toga. Naravno, kada neko traži da se briše član 1, po logici stvari traži da se briše član 2. koji kaže da ovaj zakon, odnosno ova dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ Mislim da ova intervencija u sistemu osiguranja depozita nije dobra.

Tada je Srbija, odnosno Fond, odnosno Agencija za osiguranje depozita izgubila 11,8 miliona dinara jer je devizna sredstva plasirala u državne hartije od vrednosti Nemačke. Zbog negativnih kretanja koja su se desila po nas, naša Agencija je izgubila 11,8 miliona dinara. To ukazuje da u Agenciji postoje ljudi koji ne znaju da rade ovaj posao. Ako se pogleda sastav rukovodstva Agencije za osiguranje depozita, tu se nalaze ljudi iz propale „Univerzal banke“ Ako su bili neuspešni u „Univerzal banci“, a zašto bi bili uspešni u Agenciji za osiguranje depozita? Nema razloga da se sumnja u njihovu neuspešnost. Mislim da ovaj zakon, i onaj sledeći koji dolazi na dnevni red, treba izmestiti i ne treba usvojiti ove izmene. Ja razumem da država ima potrebu da skine neka sredstva sa nekog računa, da bi popunjavali rupe u budžetu. Ja to mogu da razumem. Ali, ta sredstva treba da se skidaju kod nekih koji su profitabilni, a ne kod nekih koji služe kao garancija i kao neka sigurnost. Svrha ovog Fonda jeste da kod njega budu sredstva. Ukoliko se ta sredstva negde plasiraju, angažuju, to mora da bude ili kratkoročno ili ograničeno. Pazite, ovde je sada usvojen amandman od strane predlagača da četvrtina tih sredstava, znači, 14 i po milijardi evra, je depozit koji se osigurava. Fond ima negde oko 140 i nešto miliona, svaka tri meseca taj Fond dobija još 21 milion evra po osnovu premija koje uplaćuju ove banke. Ta sredstva moraju da budu stabilna, mobilna, da može da se interveniše. Jer, ako se desi to što se najavljuje sa „Komercijalnom bankom“ i krenu ljudi da podižu svoje depozite i svoje štedne uloge, šta će da se desi? Desiće se stampedo na finansijskom i bankarskom tržištu. A država nema sredstava da smiri tu situaciju blagovremenom intervencijom, da u roku od 30, 40 dana isplati depozite. Sećate se šta je bilo 2012. godine sa ekskurzijom „Nova Agrobanka“ i one banke koje su otišle u stečaj? Ja ne slutim da se to desi, ne želim da se to desi, ali na ovaj način štediše i deponenti gube sigurnost. Uz uvažavanje svih podataka da, recimo, fizička lica čine 71% ukupnih depozita, da su devizni depoziti 88%, to ukazuje na mogućnost da se desi stampedo na bankarskom tržištu. Tim pre što skoro 80% svih depozita su tzv. kratkoročni, po viđenju, ili sa rokovima dospeća tri meseca, šest meseci. U slučaju najmanje promene na tržištu, naša Agencija za osiguranje depozita neće moći da interveniše i da smiri stampedo koji može da se desi. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.

Prvo, jer mislim da treba prihvatiti kompletan zakon, a drugo, jer mislim da i predlagač sam, predlažući izmenu a ne brisanje u članu 1, smatra to isto. Što se tiče pitanja koji zakon tačno nije uvažen do kraja, i to stoji u obrazloženju Vlade. Hteo bih samo da podsetim na nešto što je predstavnik predlagača, ministar Vujović, rekao u načelnoj raspravi prošle nedelje, a upravo iz toga se vidi da ne postoji nikakva opasnost da budu ugroženi depoziti građana. Dakle, čak i da dođe do ove situacije o kojoj je kolega govorio, a to je da se uruši neki deo bankarskog sistema, što ne smatram da je realno, mi i dalje imamo u rezervi kredit od IBRD, odnosno rezervisana sredstva kod IBRD koja su upravo za ovu namenu predviđena. Dakle, čak i da dođe do takvog razvoja situacije koji je, kažem, vrlo malo verovatan, odnosno gotovo neverovatan, mi možemo da reagujemo. I da su nam sredstva koja imamo u Fondu za osiguranje depozita u tom trenutku negde oročena na neki duži rok, mi možemo da reagujemo tako što ćemo povući kredit od IBRD koji već imamo rezervisan i na taj način da reagujemo. Dakle, sredstva građana, odnosno štednja građana, ali i štednja preduzetnika, mikro malih i srednjih preduzeća nije ni na koji način ugrožena. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić. Izvolite. Potpuno je jasno o čemu se ovde radi. Mi smo predložili da se izbriše, odnosno da se preformuliše to da zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju i rekli smo da stupa na snagu narednog dana. Zbog toga što je, evo i predlagač je ovde i oni koji brane ovaj zakon, odnosno ove izmene, insistiraju na hitnosti i na potrebi da se sačuvaju i očuvaju sredstva građana. U tom smislu, ako je u proceduru ovaj predlog došao 12. maja, ako je 17. maja zakazana sednica Skupštine, ako je 18. maja ekspresno održana sednica, odnosno zasedanje Skupštine, onda, kada je tako hitno, kada je, kao što je predlagač rekao, izbegnuta javna rasprava baš zbog važnosti i urgentnosti situacije da se spreči odliv ili potencijalni gubitak koji imamo, da građani znaju o čemu se radi, radi se o tome da je Agencija obavezna da drži devizna sredstva deponovana u stranim bankama, a stranke banke daju u ovom trenutku negativnu kamatu. Drugim rečima, država plaća stranim bankama da bi držala sredstva u tim bankama, odnosno Agencija u ovom konkretnom slučaju. Mi plaćamo da bi one čuvale naš novac, zbog sigurnosti države Srbije. U tom smislu, kad je tako hitno, kada je uz, ja bih rekao ponižavanje Skupštine i u svakom slučaju maltretiranje narodnih poslanika, videli smo da kolege iz skupštinske većine su imale problem da obezbede kvorum, jer su bili njihovi poslanici zatečeni time da se Skupština zakazuje od juče, odnosno danas za sutra, iz svih tih razloga, kada je tako hitno, a hitnost je glavni navedeni argument i očuvanje sredstava, odnosno ne dalje trošenje novca poreskih obveznika, onda je najbolje da stupi na snagu dan nakon objavljivanja. Naravno da ja ne mislim da će sada propasti i neke velike pare se tu potrošiti, ali jeste bitno, jer, podsetio bih drage kolege da smo koliko prošle nedelje usvojili amandman istovetnog sadržaja, odnosno sličnog sadržaja, na Predlog zakona o sudijama, koji je kolega Petar Petrović predložio. Pazite, na prvi pogled se ne vidi zašto je bilo hitno da Zakon o sudijama stupi na snagu dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“, kada je zaista uobičajeni termin osam dana. Dakle, ovaj je stupio dan nakon objavljivanja i izgleda procenjeno da će neke sudije u međuvremenu morati da odu u penziju ili iz nekog drugog razloga. Nije obrazloženo u čemu je ta hitnost bila da Zakon o sudijama stupi na snagu dan nakon objave, a ovaj zakon koji je važniji, radi se o važnijoj materiji, u krajnjoj liniji, ide po uobičajenoj proceduri. Kao što rekoh, sve je bilo hitno, postojala je jedna atmosfera hitnosti i u tom smislu, rekao bih, ima smisla da se ovaj amandman usvoji. Isto tako, voleo bih da, povodom ovog prvog, odnosno rasprave, da se nadovežem na ono što je govorio kolega Krasić, imam utisak da ovde, čak i kada su amandmani najdobronamerniji, a tako sam shvatio i ovaj njegov amandman, kao i ovaj naš amandman, kao da postoji jedna volja, jedno nastojanje da se čak i konstruktivni amandmani ne usvajaju zato što dolaze od strane opozicije. Rekao bih, u konkretnom slučaju, da je mogao pokazati dobru volju tim pre što je ministar Vujović, takođe, tokom rasprave upravo demonstrirao tu vrstu spremnosti na tolerantan i argumentovan dijalog. Sam se složio sa tim. Mislim da ovaj amandman koleginice Tomić, koji je išao u istom duhu, kao što je išao i naš prethodno odbijeni amandman, samo što smo ga mi konkretizovali i išli smo na jedno obuhvatnije rešenje, ne ad hok rešenje. Šta je bio smisao tog našeg rešenja? Da se sredstva ovog Fonda mogu ulagati u domaće hartije od vrednosti koje emituje država Srbija, odnosno Narodna banka, bez ovog limitiranja samo dok traju vanredne okolnosti na svetskom deviznom tržištu. Tu prepoznajem ne poverenje u domaće faktore i institucije koje možda ima smisla, ali mi već na neki način olakšavamo i dajemo mogućnost našim institucijama i agenciji i Narodnoj banci da ovim izmenama, koje su predložene, oni mogu da ulažu u domaće hartije od vrednosti. Zašto to ne bi bio princip? Zašto to ne bi bilo načelo, pa ako neko pogreši i ogreši se o to, onda da odgovara da bude sankcionisan. U ovome prepoznajem odsjaj ili odjek jedne neoliberalne filozofije i ideologije i ekonomske politike, koja vlada godinama u Srbiji, i posebno poslednjih deceniju i više, po kojoj sve što je domaće loše je, sve što je strano dobro je. Znači, strane banke su dobre čak i kada daju negativnu deviznu kamatu, a plasman domaće tržište, domaće firme, domaće kompanije, pa i domaće banke su, apriori, rđeve i loše. Ne, videli smo da i strane banke propadaju, videli smo da i strane banke ojade svoje klijente, kao što je i domaća firma, domaća kompanija, pa čak i domaća banka može da posluje uspešno. Dakle, uvek zavisi od ljudi kao što smo govorili u vezi sa onim drugim zakonom. Uvek zavisi u krajnjoj liniji od ljudi i od institucija. U tom smislu mislim da je greška što nije usvojen naš amandman koji daje na neki način više mogućnosti, više maneverskog prostora, i Narodnoj banci i Agenciji za depozit, na kraju krajeva državi Srbiji, da raspolaže tim sredstvima po nahođenju, uz rizik i odgovornost, naravno, koji uz ta veća ovlašćenja idu. Ako imaju veća ovlašćenja da procene šta je bolje, šta je unosnije za fond i šta je unosnije za državu Srbiju. Ovako smo na neki način samo malo razlabavili ovo rešenje da moraju da ulažu u strane finansijske institucije, ali nismo u suštini skinuli tu vrstu obaveze, a obrazloženje koje je dato prilikom odbijanja tog našeg prethodnog amandmana, mislim da ne stoji, jer ono na neki način je na liniji i na tragu te, kao što rekoh, pogubne neoliberalne ideologije i filozofije po kojoj je sve domaće loše, a sve strano dobro. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. Mi kod ovog amandmana, konkretno ja lično, poštujući obrazloženje koje sam čuo, imam nekoliko tehničkih problema. Prva stvar koju sam ovde zapisao je hitnost postupka. Ta sredstva se ne nalaze danas trenutno na računu kod Agencije za osiguranje depozita. To su sredstva i tu ste napravili još jednu grešku. Agencija za osiguranje depozita ne plasira sredstva stranim bankama, ona to radi, u stvari za nju to radi Narodna banka Republike Srbije, koja je komitent, odnosno radi u njihovom interesu, a za račun Agencije. Zato ta sredstva se trenutno nalaze na računu da mi možemo promptno da reagujemo danas, sutra ili prekosutra. Mi ovim zakonom u stvari stvaramo gep Narodnoj banci, dajemo ovlašćenje za sredstva koja se nalazi, a koja potiče iz Agencije za osiguranje depozita. Mogu u narednom vremenskom periodu da budu plasirana danas, za pet dana, ta sredstva su već plasirana po nekim oročenim uslovima i ne mogu se tako brzo, trenutno povući. Kada kažem trenutno, to znači da se ona mogu povući verovatno za dva, tri dana, ali, danas ništa ne znači. Radi se o sredstvima koja su visoko likvidna i kada kažete da je ovo koncept neoliberalizma, u stvari to je koncept koji funkcioniše u bankarskom sektoru centralnih banaka već 200 godina, 100 godina od kako postoje centralne banke. Nije primarno da ova sredstva budu i da donose prihod, primarno je da ova sredstva budu likvidna. Ministar Vujović, a i ono što znam da mi je vrlo rekao u raspravi, ova sredstva Narodna banka ne plasira ni u jednoj banci, pa ni stranoj koja postoji na domaćem tržištu. Pre svega, radi se o hartijama od vrednosti tri-četiri zemlje, koje imaju pravo vučnja, i koja su kreditni rejtinzi AA plus, u stranim bankama, verovatno ih ima tri-četiri, koje su visoko profitabilne i likvidne banke, i koje, praktično, nema na domaćem tržištu, a da ih i ima ne bismo ih plasirali. Suština je, vi jeste u pravu, mi jesmo pomerili u Odboru za budžet ovim zakonom da 25% sredstava budu plasirana u hartije od vrednosti domaćih izvora, ali kratkoročno, zato što ne postoji i neće postojati nijedan drugi mehanizam koji će omogućiti efikasno raspolaganje sredstvima Agencije za osiguranje depozita i Narodne banke, sem plasiranja u najlikvidnija finansijska sredstva stranih država u hartije od vrednosti i stranih banaka. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, da u ovoj raspravi ne bi ostali nedorečeni o nivou deviznih rezervi, i zbog građana Srbije, da ne bi došlo do toga da imaju neku skepsu u vezi toga da je visina deviznih rezervi uopšte ugrožena nekim određenim zakonskim predlozima, smatram za svoju obavezu da treba da kažem da je na sajtu Narodne banke Srbije možete da vidite informaciju o visini deviznih rezervi. Na kraju aprila 2017. godine je iznosila 9.409,4 miliona evra, čime je obezbeđena pokrivenost M1 od 200% i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojima je utvrđen adekvatan nivo pokrivenosti usluga i roba ovim rezervama. Istovremeno, treba reći da je neto devizna rezerva, znači one koje su umanjene za devizna sredstva banaka, na kraju aprila 7.721 milion evra, preračunato prema kursevima MMF-a, po kojima se prati izvršenje samog programa, veća za 1.589 miliona evra u odnosu na projektovani minimum deviznih rezervi koje smo predvideli kada smo, uopšte, radili aranžman i sporazum sa MMF-om.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, razmišljao sam da glasam za ovaj amandman, sve dok predlagač nije počeo da ga obrazlaže. Godinama sam slušao predlagača, koji se upravo zalagao na RTS-u kao analitičar, novinar, nastupao je na svim televizijama, zalagao se za elemente neoliberalne politike, nije kritikovao potpisivanje SSP-a, u kome je gotovo i sam učestvovao, a njegov koalicioni partner, preko koga je došao u Skupštinu, je dogovorio taj SSP, parafirao ga, a u njemu je predviđena prodaja nekretnina strancima. Ne znam koje mišljenje je predlagač imao ispravno, da li ono O amandmanu naravno. Hteo sam da glasam za ono što je predlagač bio predložio, sve dok nije počeo da obrazlaže, a vi očigledno niste dobro slušali obrazlaganje, da bi mogli da čujete elemente patriotske ekonomije, a to je došlo od čoveka koji je preko koalicionog partnera došao ovde, a taj koalicioni partner dok je vladao je, recimo, firmu od 1,8 milijardi uzeo iz srpskih ruku i prodao strancima. Za mene je neprihvatljivo sada da glasam za taj amandman, iako sam o tome razmišljao, jer je predlagač najpoznatiji vlaški političar me ubedio u kontra da ne vredi glasati za ono što je on predlaže, jer nema nikakvu konstantu, odnosno danas priča jedno kao analitičar, sutra priča drugo kao političar. Iz tog razloga ne mogu da glasam za ovaj amandman iako sam u prvom trenutku mislio da vredi glasati za ovo. Zahvaljujem kolegi Kovačeviću i koleginici Tomić na obrazloženjima, odnosno objašnjenjima, ali mislim da to nije protiv onoga što sam govorio.

To stoji u predlogu koji nam je stigao iz Vlade, da se hitnošću objašnjava to što se sednica zakazuje danas za sutra, i da na kraju, sada kada tom logikom idem i kažem – pa kada je tako hitno onda neka stupi dan nakon od donošenja, onda mi se odgovara, kako ipak nije baš toliko hitno. Slažem se da neće propasti najbolje ako stupi na snagu osmog, a ne prvog dana nakon objave, ali bih skrenuo pažnju da smo mi prošle nedelje usvojili amandman da stupi na snagu Zakon o izmenama Zakona o sudijama, dan nakon objave u „Službenom listi“, zato što se nekom žurilo. Pitam, zašto je bila takva žurba da Zakon o sudijama stupi na snagu dana nakon objavljivanja, a nema žurbe da ovaj zakon, koji se slažemo da je u dobrom pravcu, samo smatram da nije dovoljno u dobrom pravcu, da nije dovoljno hrabro otišao još dalje u tom pravcu odbrane mogućnosti nacionalnog raspolaganja nacionalnim sredstvima, tako da kažem, da u tom pogledu je trebalo biti odlučnije. Što se tiče ovih komentara koje smo čuli na kraju, to zaista nije vredno komentarisati, zna se da nikad nisam podržavao SSP, nikada nisam podržavao, ako išta ono dosledno, to je moj evroskepticizam. Nažalost, plašim jer sam bio u pravu i više nego što sam mislimo kada sam kritikovao taj evropski kurs Srbije, pogotovo stanje u kom se EU danas nalazi.

Po amandmanu narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, da ne bi bilo zabune, govorio sam o tome da je koalicioni partner sa kojim je moj kolega ušao ovde u parlament, svojevremeno parafirao SSP. Očigledno da mu nije smetao da sa takvom partijom uđe u parlament, a sad mu smeta kada ga neko na to podseti. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.) Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragan Vesović, Miladin Ševarlić, Zoran Krasić, Aleksandara Tomić, Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nenad Čanak, Žarko Korać, Nenad Milić, Bajro Gegić, Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović, Slaviša Ristić i Marijan Rističević. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Zoran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, kod nas srpskih radikala postavlja se pitanje - otkud ovoliko nepoverenje u strana tržišta hartijama od vrednosti, pa i u naznakama kako to kažu u predlogu Vlade za dopunu ovog zakona kaže – ako dođe do nekih poremećaja ili negativne kamate? Zar još ne važi onaj slogan, odnosno parola da Evropa nema alternativu? Zar je u Evropi toliko nestabilno tržište da bi se hartije od vrednosti kupovale na domaćem tržištu koje ne funkcioniše? Evo vam jedan od primera kako i na koji način domaće tržište hartijama od vrednosti funkcioniše. U poslednjih nekoliko meseci napravljena je transakcija o visini cene jednih polovnih kola, odnosno jednog polovnog vozila, tako da ne razumemo odkud toliko nepoverenje od strane Vlade u ovo tržište, odnosno u strane banke? Ovde se radi, doduše, i o deponovanom novcu, ali to je jedna od mogućnosti za ova devizna sredstva se plasiraju, odnosno da se deponuju u određenim bankama. Druga mogućnost je da Narodna banka na tržištu od hartije od vrednosti uvećava vrednost kapitala sa kojima upravlja agencija. Ono što se još nameće kao pitanje, a mi ga postavljamo, da i javnost čuje, to je - kakva je svrha posle ovoga postojanja uopšte ove agencije? Fond, kao fond, u redu, možemo da razumemo na neki način da postoje ova sredstva koja garantuju jednu određenu sigurnost za eventualno nadoknadu štete onima koji su štediše, ali ako je u upravnom odboru ove agencije jedan predstavnik Vlade, jedan predstavnik NBS, i tri eksperta, sada ovom izmenom koju predlaže Vlada, postavlja se realno pitanje - zašto postoji ta agencija, kad je sve pod ingerencijom Vlade, a i Vlada i tako i tako u slučaju eventualno nastale štete ili bilo kakvih promena na računu ove agencije. Vlada će intervenisati sa određenim sredstvima, tako da treba poslušati ipak nas srpske radikale i razmisliti dobro ne samo o ovoj agenciji, da ukidanjem ove agencije, nego sve agencije, jer to su paralelni sistemi koji funkcioniši u okviru političkog sistema, a paralelni su sa određenim sektorima uprave, odnosno ministarstvima koji već postoje. Zbog toga mi srpski radikali koristimo priliku kada se predlaže ova izmena da amandmanom, dajući se da se briše ova izmena koju predlaže Vlada, jednostavno želimo da nateramo i Vladu da razmišlja ubuduće da li je opravdano da uopšte se raspolaže sa ovakvim sredstvima na ovakav način, a pre svega da iskoristimo priliku da po ko zna koji put ponovo u javnosti naglasimo bespotrebnost postojanja silnih agencija koje imaju svoju infrastrukturu, imaju svoje upravne odbore, imaju direktore, službe koje imaju ne tako mala primanja i dodatni su teret na leđima i od tako osiromašenih građana. Zahvaljujem. Pozivam da se ne prihvati obrazloženje koje je dao predlagač amandmana. Ima svoje kontra obrazloženje dobijeno od strane Vlade. Dakle, isto ono što je i sam predlagač primetio u nekom od svojih komentara, šta je jedna od intencija ovog Predloga zakona. Da, to je potvrđeno, to jeste jedna od intencija, odnosno treba ostvariti odgovarajući prihod. Ako je suština brige da se ovim predlogom amandmana ukine agencija, imam vest, to nije predmet zakona.

Očigledno da je mladi kolega dobro obavešten čim je došao do spoznaje da nije predmet amandmana ukidanje Agencije, što je moje veliko zadovoljstvo. To ili ste čuli ili vam je neko pročitao pretpostavljam. Ali nije suština u tome, nije suština nadgornjavanje sa opozicijom, sa nama srpskim radikalima. Suština je da se pokrene jednom konačno ta tema koja sačinjava veliki problem građanima.

Izvolite. Pošto se ovo donekle tiče ili u velikoj meri i mog resora, samo bih htela da kažem da mi je drago da je počelo da se razmišlja oko optimizacije države uprave i efikasnog funkcionisanja državne uprave. Vlada Republike Srbije krenula je da razmišlja o tome 2013. godine. Tako da je konačno u mandatu prethodne Vlade izbrojan broj službenika, isto tako broj agencija. Krenulo se u optimizaciju državne uprave i u ovom trenutku idemo i sa akcionim planom za optimizaciju, tako da je to pod kontrolom. Dakle, taj broj agencija, šta te agencije rade, da li se one dupliraju i šta se plaća parama poreskih obveznika je konačno u Republici Srbiji pod kontrolom zahvaljujući prethodnoj Vladi i ovoj Vladi.

Da li neko želi reč? Zapravo, oni su povezani. Poenta je u tome da Vlada nema poverenja sama u sebe na neki način, kako je iz ovog obrazloženja jer je odbijajući naš predlog amandmana rečeno da se amandman ne prihvata s obzirom da bi se time potencijalno narušio koncept diversifikacije imajući u vidu da bi u tom slučaju potencijalno 100% sredstava fonda bilo investirano u državne hartije od vrednosti u dinarima i stranoj valuti. Dakle, potencijalno.

To je, dakle, intencija bila našeg i prvog i ovog sadašnjeg predloga. Dakle, na neki način, mi povećavamo odgovornost i prava, ali i odgovornost države, odnosno i Agencije i Fonda i naravno Narodne banke, pa oni sa tom odgovornošću neka se nose kako se nose. Dakle, kako bih rekao, meni je neobično da Vlada odbija predlog amandmana koji na neki način daje njima više manevarskog prostora. Samo još reč-dve oko ovih agencija. Nadam se da će doći racionalizacija, da se ide u pravcu racionalizacije ili, kako ste vi rekli, gospođo Brnabić, pod kontrolu da je to stavljeno. Nemam taj utisak. I vi i ja, i Bog i svi koji se razumeju, znamo da se ne mogu ukinuti sve agencije, ali je samo pitanje da se one racionalizuju, njihov rad da se optimalizuje.

I ovde ponovo pozivam da se ne prihvati, uvažavajući mišljenja koja smo dobili od strane Vlade. Dakle, još jednom diverzifikacija treba da bude utemeljena u zakonu. Predlog koji smo dobili od Vlade podrazumeva određene uslove da se nešto realizuje na određeni način. Ovako kako je predloženo amandmanom, to bi bilo bez ikakvih preduslova i u bilo kom mogućem osnovu. Što se tiče interesa predlagača da se ukine bilo kakva klauzula koja bi obezvredila mogućnost da se dobra rešenja primenjuju trajno, još jedna dobra vest, obezbeđeno je usvajanjem amandmana koji je predložila koleginica Tomić. Da li neko želi reč? Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da Agencija za osiguranje depozita i te kako treba da postoji, za razliku od nekih kolega, koji su stručnjaci za finansijska sredstva. Imamo mi kolege koji nikada nisu kupovali srećke, ali su redovno dobijali na Lutriji Srbije, redovno. (Zoran Krasić: Što gledaš u mene?) Očekujem gospodine Krasiću da vi to potvrdite. Ne mislim da ste vi, ali znate na kog kolegu mislim. Redovno je dobijao na Lutriji Srbije kao vrli kritičar neoliberalne ekonomije, Tadićev i Koštuničin. Redovno je dobio na lutriji, jedan veliki Vlaški političar, ali srećke nije kupovao. I danas bi otprilike da ukine Agenciju za osiguranje depozita. Agrobanka“ i „Razvojna banka Vojvodine“, nismo čuli ni reč kritike prethodnog predlagača amandmana, iako dobro zna da je ta Agencija posebno morala da reaguje tu. Da su te banke bile u buli za, ne znam, 600, 700 miliona evra, da su bile u minusu, a interesantno je, da je u to vreme, kad je on to kritikovao i dobijao na lutriji, i Lutrija bila u minusu. S toga, mislim da ne smemo više dozvoliti da dođemo u situaciju kao sa „Agrobankom“ i „Razvojnom bankom Vojvodine“ i drugim bankama sa državnim kapitalom, i da ova agencija može da oplođuje sredstva tako što će kupovati hartije od vrednosti i ono što pripada bankama da ta sredstva pripadnu Agenciji, odnosno da se ta sredstva umnože. S toga, povući ću moj amandman, ali mi je bila želja da kažem da je Vlada u pravu, da je ovaj zakon dobar, i da osigurava depozite, a pri tome, na jedan nov način, ta se sredstva oplođuju i ono što je pripadalo nekad bankama, sada će pripasti državi. Hvala. Molim vas da reklamiram član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vrši pretres. Molim vas, zaista, da privedete raspravu amandmanima, da ovde ne može svako da govori šta mu padne na pamet. Svaki put kada se neko iz Demokratske stranke javi, ako vrlo malo skrene s teme, vi nam oduzmete reč, date jednu, dve ili tri opomene za jednu grešku, tako da vas molim da budete objektivni i budete ravnopravni prema svima. Ne govori se o temama dnevnog reda, dozvoljavate da pripadnici vlasti govore laži o pripadnicima, pre svega DS i čitave opozicije. Znam da tome nećete stati na put, ali onda dozvolite i da mi iz opozicije govorimo šta želimo i nemojte da nam oduzimate reč i da mislite da ćete nas ućutkati time što nam dajete po jednu, dve ili tri opomene, izbacujete iz sale. Ako nas izbacite iz sale desiće se sala na ulici, što mi kao državotvorna stranka ne podržavamo, ali vas molim da budete objektivni prema svima. Prošlog puta ste mi dali dve opomene za sekundu, bez ikakvog razloga. ako imate takve aršine, da slažemo se, ali imajte takve aršine prema svima. Ako nemate takve aršine, onda dozvolite da i mi iz DS govorimo o nečemu što nije u skladu sa dnevnim redom. I da pitam – odakle državnom sekretaru 400.000 za kupovinu vile?

Dužan sam da odgovorim kolegi na povredu Poslovnika. Potpuno su izjednačena prava i opozicije i vlasti i kolega Marijan Rističević je kada je obrazlagao prethodni amandman bio opomenut da se vrati na temu i tačku dnevnog reda i on je to učinio. Sada isto, otprilike oko prvog minuta sam već upalio svoj mikrofon da mu skrenem pažnju, ali se vratio na temu. A vi, ako želite da se predstavljate kao žrtve ovde u Narodnoj skupštini, to vam neću dozvoliti. Neću ni dozvoliti da zloupotrebljavate pravo narodnih poslanika ovde u Narodnoj skupštini, pa ako vam nešto nije jasno, izvolite na konferenciju za štampu, postavite pitanja državnim sekretarima koje mi ne biramo i dobićete odgovore. Član 109. – opomena se izriče narodnom poslaniku, pa su pobrojani razlozi zbog čega ste mogli da izreknete opomenu narodnom poslaniku koji je malopre pretio ovde narodnim poslanicima i vama lično. Pa je upotrebio neki izraz „ulica“ itd. Moram da pitam – dokle ćemo da trpimo pretnje od gospodina Milojičića? Da.

Dame i gospodo, narodni poslanici, ja se izvinjavam i vama gospodine predsedavajući, podigao sam Poslovnik pre kolege Markovića. Reklamiram član 103. stav 7. i 8. U prilikama kao što je bila nešto ranije, pre gospodina Markovića, vi ste trebali da po meni izreknete ona dva minuta, odnosno da poslaničkoj grupi koja je zloupotrebila povredu Poslovnika, oduzmete ta dva minuta. Tim pre, evo i sada krše Poslovnik, tim pre, što nisam pomenuo DS. Hvala.

Kao da je nekim narodnim poslanicima dosadno kada se radi ono što treba da se radi ovde u Skupštini i onda pokušavaju malo, da li da dobijaju neke poene negde ili prosto da se razonode, jer mi je dosadno da pričaju o članovima i konkretnim zakonskim rešenjima. Ne znam koliko to ima smisla, ali govorim zbog onih koji to slušaju i prate i još uvek imaju poverenja u Narodnu skupštinu i njene institucije. Dakle, ne za ukidanje ove Agencije.

Predlozima naših amandmana dato je samo više manevarskog prostora vlasti i više odgovornosti Vladi i Narodnoj banci da tim sredstvima upravljaju. To je bio taj racionalni smisao našeg predloga, ali izgleda da je ovde neko zadužen da kvari sve što liči na konstruktivnu debatu i na konstruktivnu raspravu.

Ne, dakle, sve ove aluzije i insinuacije su potpuna glupost, nemaju veze sa istinom. Na kraju krajeva, vidimo kako ta javna preduzeća posluju sada, a kako su poslovala ranije. Neka bolje, neka gore.

Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam zabrinut posle ovog izlaganja za svoj rejting. Moraću da pređem u neke vlaške političare. Koliko sam razumeo, prevod mi nije trebao, nisam video razliku između onog vlaškog i srpskog jezika. Prevod mi nije trebao, ali sam video da je zamerka lupetanjem. Doslovce je prethodni kolega rekao da su neka obrazlaganja lupetanja. Ja to njemu neću reći. Samo ga podsećam, da li je tačno da je više puta dobio novac od Lutrije Srbije, a da nije kupovao srećke? Želi li moj kolega da u ovom parlamentu zabranimo istinu?

Da li je tačno da je Lutrija Srbije zbog takvih davanja završila u minusu? To je jedinstvena lutrija u svetu koja je poslovala sa minusom, iako je tu profitna stopa odmah 50% Znači, ta Tadićeva vlast delila je šakom i kapom i očigledno da je delila i mom kolegi koji se sam u tome prepoznao. Nadalje, ja sam govorio da su neke firme za vreme vladavine njegovog koalicionog partnera na sadašnjim izborima otišle iz srpskih ruku strancima. Zemljište je neko za vreme vladavine te stranke pomoću koje je on došao u parlament takođe završio strancima, a on je neka patriotska politika koja je to kritikovala, a sa njima je ušao u ovaj parlament.

Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Neki misle da je pogrešno odgovarati kolegi, neki imaju neke druge strategije, ali ja upravo zbog poštovanja ovog doma i građana koji nas gledaju ipak pomalo mazohistički to činim. Dakle, ne, hajde da sada to jednom apsolviramo, priču o Vlasima, o Lutriji i ostalom. Dakle, ne, Lutrija je poslovala vrlo dobro u vreme kada sam ja sarađivao između ostalog sa njima i radio istraživanje jedne vrste. Drugo, nije uopšte to najvažnije, poenta je u tome da sam podržao jednu manjinsku listu, ne menjajući nacionalnost i sve ostalo, podržao jednu manjinsku listu koja je ušla u parlament, a ne ja lično, nego njen predstavnik. Toliko o priči o vlaškom jeziku, vlaškoj magiji, Lutriji i ostalom. Lutrija je ušla u dugove, uzgred budi rečeno, mnogo kasnije kada su neki drugi počeli da se bave time i da posluju želeći da obezvrede i Lutriju Srbije i sva druga javna preduzeća, a ja se plašim i EPS i Telekom da bi ih lakše prodali. To je suština, dragi građani i drage moje kolege. Dakle, da se obezvrede javna preduzeća tako što postavljamo nesposobne direktore, neškolovane direktore, vlasnike pečenjara i polukriminalce, a onda se posle čudimo što takva preduzeća loše posluju. Ne, u to vreme su poslovala neka bolje, neka gore. I kada tražimo od javnih preduzeća da uplaćuju u državni budžet, da uplaćuju što više u državni budžet da bi se hvalili dobrim resursima, onda ta javna preduzeća strovalimo. Možda su i problemi EPS, vidim tu je stigao i gospodin Antić, možda jednim delom i zbog toga što se od EPS tražilo da uplaćuje više nego što je ulagala u amortizaciju. Šta imam da kažem na ove teme ja sam rekao gospodinu i gospodaru gospodina Rističevića, ali meni je žao vladajuće većine, žao mi je gospodina Vučića što ih ovde u Skupštini predstavljaju ljudi kao moj uvaženi prethodnik. Ako vi mislite da će od toga biti koristi, od toga što će neko stalno pominjati bolesnu decu, Vlahe i lutrije, to je vaša pogrešna predstava. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, radi se o replici. Moj kolega je priznao da je dobijao pare od Lutrije. Nije još priznao da je Lutrija bila u minusu, ali ću u toku sednice prikupiti i da je Lutrija Srbije u ta vremena kada su vladali Boris Tadić i Koštunica Evo, vidite, oni pričaju o mojoj nekulturi, vidite njihovu kulturu. Dakle, u vreme njihove vladavine je Lutrija davala takav novac i bila u minusu. Jedno je priznao, a drugo je rekao da je podržao listu Vlaške stranke i opet slagao, tj. govorio neistinu, izvinjavam se. Doneću listi od gore i vrlo lepo ćete ustanoviti da je gospodin koji je nastupao pre mene, Đorđe Vukadinović, na listi koju ja poštujem izuzetno, na listi Vlaške stranke koja se zvala „Ni jedan od ponuđenih odgovora“ bio drugi na listi kandidat. Dakle, kandidat ne podržava listu, jedan politički analitičar to treba da zna, nego je on kandidat Vlaške stranke koja se zvala „Ni jedan od ponuđenih odgovora“ Sa mnom u dijalogu mu ne može pomoći ni vlaška magija. Ono što je drugo rekao jeste da sam ja neki sluga nekog gospodara. Dakle, ja sam samo svoj. Moja partija je registrovana sa 10-14 hiljada potpisa, koliko se sećam, za razliku od njegovog udruženja građana koje se švercuje kao politička stranka, a nije politička stranka, a može da dobija pare iz inostranstva, ne podleže Agenciji za borbu protiv korupcije, njihovoj kontroli, što moja stranka i te kako čini.

Hvala, gospodine predsedavajući. Osnov je više nego poznat. Može da se maše do sutra što se mene tiče. Inače, imao sam želju i da se javim po Poslovniku, ali sada kada imam ovaj osnov, po njemu ću. Hteo sam da se javim po Poslovniku zato što smo prisustvovali potpuno neprihvatljivom kršenju dostojanstva, da se pominju neke sluge i gospodari kolegama iz Narodne skupštine, da se pominje lupetanje. Kada su ti divni i tako visokokulturni i empacipovani i vaspitani čuli nas da njima kažemo da lupetaju? Potpuno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je zato što se u istoj rečenici, ma u istom dahu, čuje da neko ovde nastupa u ime, zamislite, građana Srbije koji veruju u institucije, da neko ovde nastupa iz poštovanja prema ovom domu, znajući o kome je reč. Sada ja ne mogu a da ne pitam sve prisutne ovde i sve koji ovo gledaju, u ime kojih građana misli da nastupa taj? U ime građana koji su podržavali paljenje Doma Narodne skupštine, iz poštovanja prema tom Domu? On misli da predstavlja one koji poštuju institucije, a nije poštovao institucije dovoljno onda kada ih je palio, kada je ili u tome učestvovao ili to podržavao, a razlike nema? To je odnos i prema državi i prema narodu, pa i prema ovom Domu ovde. Možda je počeo institucije da poštuje u međuvremenu. Da li poštuje dovoljno da svog predsedničkog kandidata opomene da bi trebalo nekako da objasni one silne milione u predsedničkoj kampanji? Da li ih poštuje dovoljno da se postavi pitanje ne samo izvora određenih finansija, nego i za čiji račun igraju silni milioni, za koje kriminalce i koje tajknune? Da li poštuje institucije i ovaj parlament dovoljno da ne formira poslaničku grupu u ime milionera koje na izborima za parlament nije ni učestvovao, ili možda ne poštuje dovoljno ništa više od upravo tog novca, u kojem je izgleda suština cele priče, što su uostalom i rekli oni koji su ga izbacili iz prethodnog kluba zbog pokušala reketa za 300.000 dinara srpskih mesečno? Po Poslovniku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Reklamiram član 107. prvi stav, ali i bez toga, žalosno je što mi vi ne biste dali pravo na repliku da nisam reklamirao ovaj Poslovnik. Dakle, ako postoji primer kršenja dostojanstva Narodne skupštine, onda je to ono što ovde govore moji prethodnici i to je otprilike jasno manje-više svakome. Dakle, ja sam počeo time što pomišljam da je možda greška razgovarati i odgovarati nekome, ali ja to kažem zbog građana i zbog javnosti. Postoje tekstovi i pisani tragovi o tome. Oprostite, dozvolite mi da obrazložim zašto je to povreda dostojanstva Skupštine, iznošenje neistina, direktnih, činjeničnih neistina. Što se tiče drugih stvari, nisam podržavao SSP, niti njegovo potpisivanje. Što se tiče ovih drugih stvari, to su stvari koje su utužive, to su sudske klevete i ja sam one koji su takve tvrdnje izneli tužio… Što niste opomenuli kolegu Rističevića, što ga niste upozorili, što mu niste oduzeli reč i što mu niste izrekli opomenu zbog stvari koje ovde iznosi. Kolega Vukadinoviću, samo da vam kažem, da sam izrekao kolegi Rističeviću opomenu, dobili biste je i vi. Iste stvari ste radili u Skupštini. Nastavljamo dalje sa radom. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovaj direktan prenos skupštinskog zasedanja i poštovani gospodine ministre sa saradnicima, predloženim amandmanom Srpski pokret Dveri želeo je da ukaže na jednu novu i dodatnu mogućnost koju može da otvori Agencija za osiguranje depozita u cilju upravo domaćeg ekonomskog interesa. Naime, predloženom dopunom Zakona predlagač propisuje izuzetnu mogućnost ulaganja Agencije za osiguranje depozita u devizne dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije i Narodne banke Srbije, što do sada nije bio slučaj, i to samo u posebnim okolnostima, dok traje situacija sa negativnim kamatnim stopama na depozite kod centralnih banaka zapadnih zemalja i velikih investicionih banaka. Međutim, negativne kamatne stope zapravo samo razotkrivaju da smo mi do sada bili u jednoj vrsti kolonijalnog položaja prema stranim bankama i da tek sada oslobađamo mogućnost sopstvenih državnih institucija da naša sredstva ulažemo u naše devizne hartije od vrednosti kod naših institucija, države Srbije i Narodne banke Republike Srbije. Naravno, postavlja se dobro pitanje pod kojim uslovima smo do sada držali te naše osigurane depozite kod stranih finansijskih institucija, a pod kojim uslovima oni nama daju kredite i gde je tu naš interes. Ono što je ovde jedna velika i značajna novost, gospodine predsedavajući, koristiću i vreme ovlašćenog u nastavku, da bih detaljnije obrazložio ovaj amandman, jeste da mi ovim amandmanom predlažemo namensko ulaganje u dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije i Narodne banke Srbije koje su namenjene za razvoj domaće privrede i izgradnju infrastrukturnih objekata, čime bi se omogućio razvoj države Srbije kroz angažovanje domaće privrede i domaće radne snage. Šta bismo time dobili? Povećao bi se obim domaće ekonomije, povećala bi se zaposlenost, povećali bi se poreski prihodi po raznim osnovama, dok bi istovremeno budžetski deficit i deficit platnog bilansa sa inostranstvom bili znatno smanjeni. Stoga ovo amandmansko rešenje predstavlja meru zaštite domaćeg privrednog interesa. To konkretno znači da ste vi sada ovom izmenom zakona, koju mi apsolutno razumemo i podržavamo iz ugla zaštite naših finansija, zapravo tek priznali prvi put da smo mi i do sada mogli sopstvena sredstva, devizna sredstva iz fonda kojim raspolaže Agencija za osiguranje depozita, koja štiti uloge u ovdašnjim bankama, da uložimo u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje sama Republika Srbija i Narodna banka Srbije. Dakle, mi smo to i do sada mogli. Zašto neprestano držimo ovu državu u zavisnosti od stranih finansijskih monetarnih institucija? Drugo pitanje – zašto sada te dužničke hartije od vrednosti devizne ne bismo stavili u funkciju domaćeg ekonomskog razvoja? U obrazloženju Vlade, s obzirom da je ovaj amandman odbijen, mi smo dobili obrazloženje koje kaže da se ova sredstva Fonda za osiguranje depozita koriste za isplatu osiguranih iznosa depozita sa pripadajućim troškovima isplate u slučaju stečaja i likvidacije banke, finansiranja postupka restrukturiranja banke i drugim postupcima i slučajevima troškova pre svega same agencije i pozajmljenih sredstava. Dakle, po ovom obrazloženju Vlade, ne postoji mogućnost da se naša sopstvena sredstva, da se naše devizne dužničke hartije od vrednosti ulažu u našu domaću privredu i u infrastrukturne radove u državi Srbiji. Mi smatramo da je to pogrešno. Mi smatramo da na isti takav način kako se zadužujemo kod stranih centara moći možemo da se zadužimo kod naše Narodne banke Srbije i da ta sredstva koristimo, sopstvena sredstva, ponavljam, kako bi se stavila u funkciju obrta u domaćoj ekonomiji. Ja razumem da je to jeretička misao za neoliberalnu dogmu i za ekonomiste koji vladaju Srbijom od 5. oktobra 2000. godine do danas i koji sve što su naučili znaju iz Svetske banke i MMF-a i nikada nisu razmišljali na koji drugi način možemo iz sopstvenog izvora finansiranja da finansiramo razvoj domaće privredne aktivnosti i velike infrastrukturne radove u Srbiji. Naš interes je da naša sredstva mi obrćemo u našoj državi, da se zadužujemo kod naše Narodne banke Srbije ili srpske razvojne banke, koju nemamo, i da praktično na taj način podižemo zaposlenost, podižemo poreske prihode i podižemo privrednu aktivnost u državi Srbiji. To je ono što zapravo ja ovde vama želim da kažem iz razloga što mislim da ste izbegli mogućnost da se otvori jedna ovakva ekonomska perspektiva. Tu je kolega narodni poslanik iz redova vladajućeg režima rekao jedno ključno pitanje, a to je – šta je primarno? Po našem mišljenju, mišljenju Srpskog pokreta Dveri, za nas je primarno upravo stavljanje domaćih privrednih resursa u razvojni potencijal, dobijanje mogućnosti od strane države da se kupuju nove tehnologije, mašine, da ljudi mogu da zaposle nove radnike, da ti novi radnici pune naš budžet porezima i doprinosima u domaćoj ekonomiji, da se zavrte veliki infrastrukturni radovi koji se finansiraju iz sopstvenih izvora finansiranja. Kada već nekome moramo da dugujemo, zašto ne bismo dugovali našoj Narodnoj banci Srbije, zašto ne bismo njoj vraćali ono isto što vraćamo stranim bankama? Dakle, gospodine Antiću, evo, kao socijalista, vi ste čovek koji bi trebalo da važi, u teoriji, za nekoga ko drži do značaja državne regulacije u privredi, da li je ovo o čemu ja pričam smisleno i zašto niko do sada nije smeo da se upusti u ovu vrstu ekonomskog razmišljanja? U više navrata sam imao mogućnost da razgovaram sa vašim kolegom Dušanom Bajatovićem, koji je čak i javno u medijima govorio da je ovo ispravan ekonomski rezon, da je ovo prava stvar za domaću ekonomiju, ali da nijedan režim, računajući i onaj bivši u kome ste bili kao SPS i ovaj sadašnji u kome ste sada, jednostavno nije smeo da na ovaj način kreditira sopstveni privredni razvoj i domaću ekonomiju. Naravno, s obzirom da je uvažena ministarka Ana Brnabić napustila ovo zasedanje Narodne skupštine, morao bih da skrenem pažnju na jedan njen komentar koji smo čuli, a koji zapravo govori o tome da mi još nismo raščistili sa problemima zbog čega ovakva Agencija za osiguranje depozita mora da nadoknađuje krahove stečaja, restrukturiranja i sveukupne propasti bankarskog sektora u Srbiji. Dakle, naivno je da pričamo o smanjenju zaposlenih u državnoj administraciji, kada svi znamo da SNS i dalje zapošljava po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.

Dakle, gospodine predsedavajući, suština mog amandmana upravo govori o tome da sredstva kojim raspolaže ova država treba da budu stavljena u funkciju domaćeg ekonomskog razvoja. Ta sredstva se dovode u pitanje kada mi, recimo, kroz Agenciju za osiguranje depozita moramo da rešavamo problem propalih banaka kojima je upravljala partijska elita na čelu upravnih i nadzornih odbora i na mestima direktora. Dakle, da li razumete jasnu vezu? Umesto da ta sredstva ulažemo u domaću privredu, mi ih ulažemo u spašavanje propalih banaka kojim je upravljao partijski kadar, a da niko nikada nije odgovarao za upropaštavanje 10 domaćih državnih banaka. Da nisu upropaštene te domaće državne banke, rukovođene partijskim kadrovima i svih stranaka vlasti. Mi bismo imali mogućnost da te banke investiraju domaću privredu, da investiraju u stanovništvo, da imamo pokretanje domaćeg privrednog razvoja, a ne da potrošimo kompletan fond, koji postoji za osiguranje depozita u Srbiji, zato što smo morali da spašavamo ono što su partije na vlasti upropastile. Dakle, to je moje veoma konkretno pitanje gospodinu ministru. Gospodine ministre, ko je odgovoran za dosadašnju propast državnih banaka u Srbiji? Gospodine predsedavajući, hvala, vrlo ste ljubazni. Ono što za kraj želim da kažem – da li ćemo u Narodnoj skupštini Republike Srbije konačno otvoriti raspravu koja govori o tome da neoliberalni ekonomski koncept nije jedini ekonomski koncept na ovome svetu, da zaduživanje kod stranih monetarnih institucija nije jedini način kreditiranja i ulaganja u sopstvenu domaću privredu, da postoje samostalni, sopstveni izvori finansiranja koje možete da koristite kao što smo vam predložili u ovom amandmanu, da ove devizne, dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija i Narodna banka Srbije, budu stavljene u funkciju domaćeg privrednog razvoja i budu stavljene u funkciju domaćeg i ekonomskog interesa kroz velike infrastrukturne radove. Ta sredstva će se vraćati u isti taj fond, taj fond će, dakle, naravno, nastaviti da igra svoju osnovnu ulogu da štiti i osigurava depozite u bankama u Srbiji. Dakle, nećemo izgubiti ta sredstva zato što ih ulažemo u domaću privredu i velike infrastrukturne radove. Naprotiv, obrnućemo ta sredstva, pokrenućemo domaću privrednu aktivnost, zaposlićemo nove ljude, napunićemo budžet kroz poreze i doprinose na novozaposlena lica i vratiti ta sredstva u fond kojim osiguravamo depozit u Srbiji. Pa, mislim da je ekonomska logika veoma jednostavna. Mi obrćemo sopstvene pare, pokrećemo domaću privrednu aktivnost, osiguravamo time ovaj fond i taj fond dalje uvek može da stoji na raspolaganju, čak može i da profitira ako ta sredstva na pametan način budu uložena u ono što je kvalitetna domaća privredna aktivnost. Ako smo primera radi, da vam na primeru pojasnim, procenili, da je domaća informaciona tehnologija, odnosno da su kapaciteti domaćih kompjuteraša, softveraša, kompletne informacione tehnologije, zapravo tako veliki da mi možemo da povećamo svoju proizvodnju, svoj izvoz u oblasti savremenih informaconih tehnologija, hajde da uložimo upravo ova sredstva u nove firme, u novo zapošljavanje, u ovom sektoru koji sigurno donosi profit, hajde da vidimo koji su to drugi sektori domaće grane privrede u koje možemo da uložimo ova sredstva iz Agencije za osiguranje depozita, da bi takođe pokrenuli domaću privrednu aktivnost i da bismo uradili najvažniju stvar koju treba da bude cilj svake ekonomske misli, da zamenimo uvoz domaćom proizvodnjom, da konačno zaustavimo uvoznički lobi koji uvozi ovde sve ono što mi možemo da proizvedemo i da mi to ovde proizvodimo. Dakle, ovim ćemo imati pokretanje domaće proizvodnje, imaćemo novo zapošljavanje, imaćemo puniji budžet kroz nove poreze i doprinose, a s obzirom da ćemo ulagati isključivo u profitne domaće grane privrede, ta sredstva će nam se vraćati u fond i Agencija za osiguranje depozita će biti stabilna i fond će biti garant svih onih ulaganja koje imaju domaće štediše u domaćim bankama. Mislim da je vreme, poštovane kolege narodni poslanici, da oslobodimo misao za jednu alternativnu i drugačiju ekonomiju od one koja vam se ovde nameće već 17 godina i koja vlada Srbijom od vremena Mlađana Dinkića do njegovog najboljeg učenika Aleksandra Vučića, koji je i danas Dinkićev šef, koji ga u Vladi savetuje. Mislim da sam bio veoma jasan. Ništa niste promenili u osnovnom ekonomskom konceptu i nudimo vam konkretno rešenje koje možete da preuzmete i da kao Vlada Republike Srbije, gospodine Antiću, ako ste pravi socijalista, ako ne folirate da ste socijalista, onda hajde da uložimo državna sredstva u državne banke u domaću privredu, u velike infrastrukturne radove i da na taj način zapravo izbegnemo kolonijalni položaj i dužničko ropstvo prema stranim monetarnim institucijama. Mislim da je ovo nešto što je od opšteg interesa, da ste me odlično razumeli o čemu vam govorim, a samo je pitanje da li imate hrabrosti da podržite jedan ovakav amandman ili prosto zarad opstanka na vlasti, ste spremni da prihvatite sve ucene MMF, SB i stranih centara moći. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da se u ono staro komunističko vreme ovakva diskusija kolokvijalno nazivala Planinc – Dolanc, odnosno - s brda, s dola. Pričaj šta ti padne na pamet, niko te ništa ne razume i koja god da je tema na dnevnom redu, vrti jedno te isto, pa ako prođe, prođe. Otprilike, govor prethodnog kolege izgledao je kao da je izgovoren u Saveznoj skupštini SFRJ, tamo negde ranih 80-ih godina, sa gomilom fraza, sa gomilom netačnih podataka, sa nekim ličnim impresijama, koje blage veze nemaju sa realnim društvenim i političkim životom koji se u Srbiji odvija. Nama se ovde stalno spočitava, nama iz SNS kako navodno mi nekoga zapošljavamo, naš partijski kadar, a prethodni govornik je, ako se ne varam, njegovo prvo radno mesto, vi me ispravite ako grešim, bilo u Gradskoj biblioteci u Čačku, tako što ga je zaposlio Velimir Ilić. Dakle, zaposlio vas Velja Ilić u Gradskoj biblioteci u Čačku i onda se posle nekoliko godina pojavite u Narodnoj skupštini i kažete, e vi zlikovci iz SNS što zapošljavate preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Gospodin Dolanc koji je maločas govorio ili drug, više ne znam šta je, pošto ne znam kakva mu je ideologija, malo je leva, malo je desna, po potrebi, dakle gospodin ili drug Dolanc izgleda ne zna da kada je neko zaključio ugovor o privremeni i povremenim poslovima, nije ni u kakvom radnom odnosu, tako da nema zapošljavanja po ugovoru o PP poslovima, a pogotovo to ne radi SNS.

Ispada da smo mi zagovornici nekakvog liberalnog kapitalizma, da ne brinemo o pravima radnika, da vodimo isključivo računa o investitorima koji dolaze iz inostranstva da smo mi ti gospodine Arsiću koji smo uništili domaće banke. Spočitava nam se sve to i ništa od toga nije tačno. Domaće banke, za druga Dolanca su uništili oni sa kojima je izašao na izbore 2016. godine. Za vreme njihovog mandata su uništene sve domaće banke, za vreme njihovog mandata su izvršene ne samo one 24 privatizacije koje su sporne sa stanovišta evropske komisije, nego skoro sve privatizacije koje su izvršene u Srbiji. Za vreme njegovog koalicionog partnera je potpisan taj famozni SSP, iako ga se oni sada odriču. Oni su ga potpisali, oni su ga ratifikovali i oni su predvideli da od 1. septembra 2017. godine, stranci mogu da budu vlasnici nekretnina u Republici Srbiji, pa i poljoprivrednog zemljišta, a sada iz sednice u sednicu imamo predloge za dopune dnevnog reda da se navodno Srbija spasi od namere SNS da zemljište i nekretnine prodaje strancima, a oni su to potpisali i oni su za to glasali, a mi smo već preduzeli mere da se to ne desi. Najveći projekti koji se danas u Srbiji sprovode, infrastrukturni, građevinski, izvode upravo domaća preduzeća. Dakle, Beograd na vodi, ovo govorim zbog onih koji nam prete ulicom, glavni izvođač radova, tu je i ministar Antić, Beograda na vodi je domaća firma „Energoprojekt“, koja ima renomiranu tradiciju od nekoliko decenija i koja je izvodila najsloženije građevinske radove širom sveta. U Srbiji se već više od godinu dana vodi kampanja i hajka protiv Aleksandra Vučića i SNS, zbog izgradnje Beograda na vodi, kao da taj Beograd na vodi gradi neka firma iz Finske ili iz Švedske. Što se tiče Mlađana Dinkića i tog stalnog spočitavanja kako vi vodimo politiku Mlađana Dinkića, zbog druga Dolanca, to bi morao da zna, pošto iz sednice u sednicu, to nameće kao temu. Po važećim propisima u Republici Srbiji nema stranih investitora, dakle nema investitora koji direktno iz inostranstva ulaže novac u Republiku Srbiju. Svaki strani investitor, ako želi da dobije podsticajna sredstva u Republici Srbiji, pod istim uslovima kao i domaći investitor, mora da bude registrovan u Republici Srbiji. Ovo ne govorim zbog druga Dolanca, jer on to u čačanskoj biblioteci očigledno nije mogao da shvati i da razume. Ovo govorim zbog građana Srbije. Dragi građani Srbije, nemojte da dozvolite da vas plaše nekakvim stranim investitorima, koji iz inostranstva vode poslove u Republici Srbiji. Svaki strani investitor mora da ima svoje preduzeće u Republici Srbiji, svako to preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre i svako to preduzeće zapošljava radnike iz Republike Srbije, plaća poreze u Republici Srbiji, plaća doprinose, a Srbija je obezbedila mehanizam da se iznosi kapital iz Republike Srbije na način koji je protivpravan i koji je protiv zakonit. Ovog govorim zbog građana Srbije.

Jednom sam opomenuo gospodina Martinovića, hoćete još jednom? Ali, o istoj stvari pričate, samo sa dve različite tačke gledišta. Gospodine Arsiću, ne pričam iste stvari, ja pokušavam da Govorim o istoj stvari, ali sa dva različita aspekta, zato što se nama, iz SNS nameće koncept za koji se mi ne zalažemo i koji na kraju krajeva, danas u svetu pitanje da li igde i postoji, čist liberalni kapitalizam danas ne postoji nigde i to bi drug Dolanc trebao da zna. Država mora da interveniše u privredu iz određenih ekonomskih odnosno finansijskih razloga, a pogotovo se to dešava danas u svim zemljama evropskog kontinenta, pa i u Republici Srbiji. Sve mere koja je Vlada Republike Srbije preduzela od 2014. godine, usmerene su ka tome da imamo više investicija u Republici Srbiji, da imamo rast BDP i da polako stvaramo osnov da možemo, između ostalog, i da povećavamo i plate u javnom sektoru i onaj deo penzija koji je privremeno umanjen i ono što je jako važno, da imamo dovoljno sredstava u domaćem budžetu, u budžetu Republike Srbije za finansiranje krupnih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrlo jasna državotvorna politika, ekonomski odgovorna politika, politika koja znači suficit u budžetu i politika koja obezbeđuje ekonomski razvoj, postepeno, polagano, ali iz godine u godinu sve više. Želim da vas podsetim da je Srbija danas na Balkanu, jedna od država koja ima najveći rast BDP i to govori da ekonomiju i naš sistem javnih finansija, polako ali sigurno, stavljamo na zdrave noge. Ovo sam imao obavezu da kažem, ne zbog druga Dolanca, i onih koji nas stalno kritikuju i koji čitaju napisane govore ko zna gde, ovo govorim zbog građana Srbije. Dragi građani Srbije, radimo u korist građana, radimo u korist domaće privrede, hoćemo više investicija, hoćemo više radnih mesta, a oni koji su odgovorni za propast domaćih fabrika, za propast domaćih banaka, oni koji su odgovorni za propast celokupne srpske privrede u periodu od 2000. do 2012. godine, dakle svi oni zajedno, bez obzira kako se zovu, bez obzira kakav im je ideološki predznak, danas se bore protiv SNS i optužuju nas za ono što su oni uradili u 12 godina svoje besomučne vladavine. Hvala predsedavajući. Vaš odnos prema Gradskoj biblioteci u Čačku i ideji da postoje ljudi koji rade u srpskoj kulturi, najbolje o tome kako vi, zapravo doživljavate i tretirate kulturu u Srbiji. Za vas je bibliotekarstvo i knjige nešto što očito ne razumete i što je izvan videokruga vašeg interesovanja. Prosto, nemojte vređati bibliotekarstvo u Srbiji i ljude koji rade u institucijama kulture. Imao sam čast da radim u jednoj od najboljih srpskih biblioteka, Gradskoj biblioteci – Vladislav Petković Dis u Čačku. Što se tiče onoga, kada vi, gospodine Martinoviću, kritikujete moju kritiku neoliberalne ekonomske misli… Bilo bi veoma poželjno da se seti, kolega narodni poslanik iz SNS vremena kada je bio vedeta SRS, kada je pričao veoma slične priče, a sada je zaboravio da je u svoje vreme govorio veoma slično o neoliberalnoj ekonomiji, kao danas ja. Prosto, preletači imaju kratko pamćenje. Kada gospoda iz vladajuće stranke napadaju bivši režim, onda bi bio red da se javi gospodin Neđo Jovanović, šef poslaničke grupe SPS-a i da odgovori na uvrede kojim napadaju bivši režim, koji su i oni tada činili. Sa druge strane, kada imamo situaciju u kojoj prethodni govornik kaže – da SNS nikada nije zalagala za neolibelarnu ekonomiju i ne sprovodi neliberalnu ekonomsku politiku, to je tačno. Ona je angažovala profesionalce da to sprovode i Svetske banke Dušana Vujovića, Anu Brnabić, Mlađana Dinkića, koji je savetnik Aleksandra Vučića, znači oni koji su dokazani neoliberali. Dakle, jednom rečju, veoma je jednostavna stvar, Srbiji ne radi domaća privreda, radi isključivo kao podizvođač, a stranci kupe kajmak, na sve ono što se ovde zapravo radi. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Nemam ja ništa protiv Gradske biblioteke u Čačku, a pogotovo nemam ništa protiv Vladislava Petkovića Disa, to je jedan od najvećih srpskih pesnika. Samo sam rekao drugu Dolancu da je njega u Grasku biblioteku u Čačku zaposlio Velimir Ilić i ništa drugo. Niti sam spominjao Disa, niti imam nešto protiv njega. Možda sam pročitao manje knjiga nego drug Dolanc, ali makar umem da pravilno akcentujem reči iako nisam profesor srpskog jezika i književnosti. Što se tiče Mlađana Dinkića, hajde ponovo da otvorimo tu temu. Mlađan Dinkić, koliko barem ja znam, nije nikakav savetnik Aleksandra Vučića, nego čovek radi u „Sberbanci“, u Ruskoj banci. To je banka koja posluje sa većinskim državnim kapitalom, jel tako gospodine Arsiću? To je informacija koju ja imam. E, sad, nije mi jasno, kako vi to gospodine, odnosno druže Dolanc imate nešto protiv ruskih banaka u Srbiji? Ali ono što je mnogo važnije, Ana Brnabić nije nikakav ekspert Svetske banke, gospodin Dušan Vujović jeste ekspert Svetske banke, ali se u Srbiji ne sprovodi nikakav neoliberalni koncept. Ne znam koliko sam u tome uspeo, da čiste liberalne ekonomije, danas u svetu skoro nigde nema. Svuda se država i privredni život meša više ili manje, a pogotovo mora da se meša u Srbiji, u kojoj ekonomija nije funkcionisala punih 12 godina. Niko ne kaže da je dobro funkcionisala ni do 2000. godine. Znam, gospodine Miliću, za vas su ruže počele da cvetaju posle 5. oktobra 2000. godine, to znam, ali za većinu građana Srbije nisu. Svi ste vi tad bili isto, i Koštunica i Demokratska stranka i Čeda, svi ste vi bili tad na istoj strani.

Izvolite. Zahvaljujem. Naravno da predlažem da se ne prihvati predloženi amandman, iz svih onih razloga koje nam je Vlada sasvim jasno dostavila u obrazloženju, a za koji čvrsto mislim da predlagač amandmana nije ni pročitao. Jer, da je predlagač amandmana barem jednom pročitao obrazloženje, sasvim sigurno bi odustao od svog amandmana, a kao što smo mogli da vidimo i u njegovom obrazloženju, nismo mogli da čujemo ni reč koja se odnosila na sam amandman. Tu je bilo puno nekih opštih mesta, nekih, dozvoliću sebi da kažem, otrcanih fraza, po kome je predlagač amandmana i poznat u iznošenju argumentacije, pa su im puna usta o domaćem ekonomskom interesu, o domaćem ekonomskom razvoju, kao da neko od nas ima nešto protiv domaćeg ekonomskog razvoja i domaćeg ekonomskog interesa. U pitanju je zamena teza. Siguran sam da je predlagač amandmana barem jednom pročitao zvanične podatke Narodne banke Srbije, da sasvim sigurno danas ne bi pričao na način kako je govorio. Da je jednom, barem na sajtu, pročitao nešto što je vrlo lako dostupno, o tome kakvo je stanje privrede, ne bi dozvolio sebi da malo pre priča koještarije. Mogao je da vidi da su rashodi privrede smanjeni po osnovu kamate sa 145 milijardi u 2014. godini na 99,3 milijarde u 2016. godini. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da je privreda po osnovu kamata manje platila poveriocima za 45,8 milijardi dinara. To je konkretan podatak, to je činjenica. Zahvaljujući stabilnosti dinara, koji je rezultat uspešnog sprovođenja makroekonomske politike NBS, negativne kursne razlike su smanjene sa 246,3 milijarde dinara u 2014. godini na 88,8 milijardi dinara u 2016. godini, odnosno opet, razlika je 157,6 milijardi dinara. To je ono što je konkretno i to je ono o čemu je prethodni govornik izbegao da priča. Bilans uspeha privrede u prošloj godini je povoljniji za 203,4 milijarde dinara. Ne možete da prenebregnete tu činjenicu. Mogao bih da nastavim da čitam ove podatke, ali ne želim da trošim vreme poslaničke grupe. Iz svih ovih razloga, predlažem da odbijemo sve ove optužbe kao potpuno neosnovane, što one jesu, ali i da ne usvojimo predloženi amandman. Zahvaljujem.

Imajući u vidu da se od strane prethodnog govornika, ne gospodina Markovića, već govornika koji je govorio pre njega, spomenulo moje ime u kontekstu pripadnosti stranci koja je od 2000. godine pa na ovamo umnogome doprinosila i učinila da se mnoge stvari postave na svoje mesto. Nažalost, nisu se postavile na svoje mesto, zahvaljujući prevashodno donošenju zakona koji su ruinirali privredu i privredni sistem i mnoga preduzeća oterali na privredno groblje. Tako da, bez obzira da li je neko stigao u Čačku da proveri ili nije stigao da proveri činjenice, ja moram činjenice da istaknem onakve kakve jesu, jer se ne mogu dovesti u sumnju, a to je da je od 2001-2002. godine, kada je donet katastrofalan Zakon o privatizaciji, a taj zakon uništio bukvalno sve što je moglo da se uništi od postojećih privrednih resursa i ostavio bukvalno privredno groblje na privrednoj sceni Republike Srbije, želim da istaknem činjenicu da je… Upravo sam govorio o onome što je po tom istom amandmanu započeo govornik koji me je prozvao, tako da morate imati barem tu meru tolerancije kada govorimo o amandmanu. U svakom slučaju, želim da dam izjašnjenje i obrazloženje. Socijalistička partija Srbije je bila jedina stranka koja je participirala u Skupštini, koja se izričito, jasno i glasno borila protiv donošenja Zakona o privatizaciji, na koji se ukazuje i spočitava upravo nama socijalistima. Naravno, kada već govorimo o amandmanu, smatram da amandman kao takav ne treba prihvatiti. Zahvaljujem. Podržavam ovaj amandman, iako nije naš, zato što mislim da je on na liniji onoga o čemu sam i ja ovde govorio i mislim da je i voleo bih da je na liniji onoga o čemu su ovde govorili i ministri u svom izlaganju i svojim obrazlaganjima, a i zbog čega treba da bude tako stalo i svim poslanicima, verujem i većini građana ove zemlje. Da li je obrazloženje malo bolje ili malo lošije, da li se truditi sa brojkama da budu precizni podaci, da li je tačan ili ne, ali je poenta u sledećem i tu intenciju ja podržavam kada podržavam ovo što je u ovom amandmanu kolega iz Dveri, odnosno Boško Obradović, rečeno. Moramo zaštititi ono što možemo od javnog interesa i od državnog sektora. Zaista, da li je to 5, 10, 15 ili 25 godina dominacije te neoliberalne paradigme, možemo o tome raspravljati, ali na nekom seminaru, ne ovde u Skupštini. Voleo bih da vidim barem sličnu konstruktivnost i sa ove druge strane. Uopšte nije problem da li to predlaže ministar, da li to predlažu kolege iz SNS, barem one koje su u stanju nešto da predlože, a ne oni koji samo mogu da papagajski ponavljaju ono što im je napisano ili naređeno. Poenta je u tome, hteo sam da ohrabrim ministra Vujovića, to sam mu i rekao kada je bio ovde prisutan. Kao da je bojažljivo, ne znam koliko se sećate, kada je obrazlagao, pa se pravdao, prosto se pravdao nekome i izvinjavao, ne nekome u sali, nego kao nekome van sale se izvinjavao zbog toga što se dopušta mogućnost da se mogu ta sredstva plasirati i preko Narodne banke i da država može da plasira ta sredstva. Kao da postoji neka, kako bih rekao, globalna, neka liberalna, neka neoliberalna kominterna kojom se naš ministar negde pravdao, izvinjavao zašto to predlaže što predlaže. Ne, mi ga ovde ohrabrujemo i našim amandmanima i ovim, koje smo maločas čuli, da prosto on, odnosno Vlada hrabrije uđe u tu zaštitu državnog i nacionalnog interesa uz rizik, naravno, da pogreše, pa da ih onda mi ili neko drugi kritikuje, bilo da je reč o ovoj ili nekoj sledećoj Vladi. U tom smislu bi trebalo, nezavisno sad od ovog zakona o kojem raspravljamo, malo više i hrabrije insistirati na tome.

Da su to radili i prethodnici, jesu, kritikovao sam koliko sam mogao. Radili su to i mnogi prethodni, ali ne može nam to biti stalno pet godina argument – a šta su radili oni prethodno. Hvala.

Ne, ja sam tražio repliku gospodine predsedavajući. Povredu Poslovnika, pardon. Povredu Poslovnika? Da. Izvolite. Hvala lepo. Iako je povreda Poslovnika sa zakašnjenjem, dozvolite mi kao nestranačkom narodnom poslaniku u poslaničkoj grupi Dveri da zamolim sve prisutne poslanike da svi poslanici ovde imaju svoje ime i prezime i da je vrlo nekulturno, najblaže rečeno, da se oslovljava bilo koji poslanik sa imenom Dolanc. Valjda u srpskom parlamentu znamo šta je sve radio gospodin Dolanc prema Srbima, posebno kada prođemo pored panoa plača zida… sa 2.200 fotografija ubijenih Srba i kada se setimo šta je rađeno jadnom Martinoviću na Kosovu.

Kolega Ševarliću, ja ne mogu da zabranim poslanicima da pričaju o političarima iz prošlosti. Ne vidim da je član 107. prekršen.

Želeo bih da iskoristim preostalo vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe i da još jednom pojasnim suštinu ovog amandmana iz ugla ekonomskog patriotizma i onoga što smatramo domaćim ekonomskim interesom. Kolega iz vladajuće većine je izrekao jednu misao, koja je revolucionarna za Narodnu skupštinu Republike Srbije, da danas širom Evrope i sveta države intervenišu u privredi. Mi smo već 17 godina taoci neoliberalne ekonomske misli koja tvrdi da država ne sme da se meša u privredu, da je tržište slobodno i da država treba da se povuče kao regulator iz tržišne utakmice. Ovo je prvi put da čujem od strane nekoga iz vlasti da se vreme u čitavoj Evropi i svetu promenilo, da uspevaju upravo one države koje se direktno mešaju u tržišnu utakmicu, koje direktno regulišu privredne aktivnosti i koje, naravno pametne države, staju na stranu domaće privredne aktivnosti nasuprot interesima stranih banaka i stranih firmi koje pokušavaju da ostvare maksimalni profit na vašoj teritoriji i da taj ekstra profit iznesu u inostranstvo, a čak i da ih dodatno ne oporezujete za iznošenje tog ekstra profita. Dakle, ovo je suštinski amandman koji otvara novu ekonomsku eru u Srbiji, kako da sopstvene izvore stavimo u funkciju sopstvenog domaćeg ekonomskog razvoja? Gospodine ministre, gospodine Antiću, hoćete da vam budem vrlo konkretan i precizan? Ozbiljna ekonomska misao analizira u kojim privrednim granama u domaćoj privredi možemo da budemo konkurentni strancima, i kaže da je domaći IT sektor jak da može da bude konkurentan, da je poljoprivreda izuzetna i da ima izvoznu orijentaciju, da ima ogroman profit na godišnjem nivou, da turizam, recimo, raste i da je velika naša šansa. Šta onda radi ozbiljna država? Ovakve sopstvene izvore finansiranja, kao što su devizne dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije i Republike Srbije, stavlja u funkciju otvaranja novih radnih mesta u ovim privrednim granama koje su profitabilne i ta sredstva, naravno, uzimajući čak i neki profit, možemo i o tome da pričamo, vraća u Fond Agencije za osiguranje depozita i samim tim obezbeđuje sigurnost svih štediša u Srbiji. Dakle, osnovna stvar svake ekonomije je kako zameniti uvoz domaćom proizvodnjom, kako podržati domaće proizvodne kapacitete, kako prema tome povećati broj zaposlenih u domaćoj privredi, povećati poreze i doprinose koji dolaze u budžet preko toga i obezbediti zapravo domaći privredni razvoj. To je suština ovog amandmana. Problem je, ja vam o tome govorim, vi to ne smete da uradite zato što imate tutora iznad glave, zato što mislite glavom Svetske banke i MMF, a ne logikom domaćeg ekonomskog interesa zato što su vaši eksperti, eksperti iz propale ere neoliberalne ekonomije… Dušan Vujović, Mlađan Dinkić. Gospodine predsedavajući, pre svega ja se vama zahvaljujem, mislim da ste omogućili jednu korisnu i kvalitetnu raspravu i želim u tom smislu da dovršim još jednom svoju misao što se tiče konkretnog amandmana. Znači, konkretnim amandmanom mi smo predložili da ove devizne, dužničke hartije od vrednosti, koje izdaje Narodna banka Republike Srbije i Republika Srbija, ne budu samo čuvane za osiguranje depozita za domaći bankarski sektor, nego da budu i stavljene u funkciju ulaganja u domaće privredne aktivnosti i u velike infrastrukturne radove, ponavljam, koji su profitabilni i koji će ta sredstva vratiti u Fond Agencije za osiguranje depozita, a u međuvremenu će uraditi još jednu korisnu aktivnost dok ta sredstva, ponavljam, stoje negde, zaposliće nove ljude, pokrenuće domaću privrednu aktivnost, pojačaće izvoz i na svaki drugi način ćemo obrnuti sopstvene pare. Mislim da je to suština ekonomije. Imamo naše pare, obrćemo naše pare, a istovremeno čuvamo sigurnost Fonda Agencije za osiguranje depozita i štediše u srpskim bankama su sigurne, a sa druge strane te smo pare okrenuli, obrnuli, povećali privrednu aktivnost, napravili neke velike infrastrukturne radove, zaposlili neke nove ljude, pojačali priliv u budžet preko poreza i doprinosa na novozaposlena lica. Ne znam kome nije jasno da je ovo naš domaći ekonomski interes. Ne vidim da je neki ministar ustao da mi kaže da nisam u pravu i da ima nešto sporno u ovom ekonomskom konceptu. Recite šta je sporno u ovom ekonomskom konceptu ili recite da vi ne smete da sprovedete ovaj ekonomski koncept iz prostog razloga što ste u zavisnosti od MMF i Svetske banke koji vam to ne dozvoljavaju. Hvala. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, ekonomski patriotizam nije obrtanje, pa sad tu mi nešto zarađujemo, ne zarađujemo. Ekonomski interes uopšte Republike Srbije je da ima stabilne finansije, da ima visok rast i da ima povećan izvoz. Zašto? Zato što jedino tako možemo da pokrijemo ne samo deficit koji imamo u budžetu, kao i sve države u regionu, kao i razvijene države, već možemo i da smanjimo javni dug. Sve bi to bilo lepo kao što predlagač govori kad ne bi imali dugovanja, a ta dugovanja postoje unazad više decenija. Nije to samo odlika srpske privrede, već zemalja u regionu. Što se tiče uopšte liberalnog koncepta ekonomije, on je karakteristika svih razvijenih ekonomija. Naravno, i te razvijene ekonomije danas su u situaciji da prave planski budžet, odnosno da planiraju određena svoja finansijska sredstva. U trenucima kada dođe do nepovoljnih efekata na tržištu kapitala, kao što je došlo do svetske ekonomske krize, jedna Nemačka koja ima slobodno tržište i visok stepen konkurencije privrede, došla u situaciju da mora da zaštiti svoju automobilsku industriju intervencijom države. Ona smatra za sebe da je tu najveću grešku uradila. To je bio jedini način da vrati svoju privredu na put visokog rasta, kao što ga ima i kao što ga je imala pre. Zato što ovakav predlog amandmana, koji govori da treba da ulažemo u hartije od vrednosti isključivo za potrebe izgradnje infrastrukture i razvoja domaće privrede, je moguće samo u visoko razvijenim državama koje imaju stopu rasta od 7 do 10%, kao što su Kina, kao što je Japan koji ima veliki suficit, a ne države koje kubure sa visokim javnim dugovanjima, sa budžetima koji imaju velike probleme, kada je Srbija došla u situaciju da 2012. godine nije mogla ni da isplati određena socijalna davanja i penzije svojim građanima Srbije, vi morate onda da radite ekonomske reforme i morate da radite konsolidaciju javnih finansija. Za to vam je potrebno, pre svega, priliv stranih direktnih investicija, znači, partnerstvo domaćih i stranih kompanija, da biste napravili proizvod koji može da bude konkurentan, da bi povećali izvoz. To je jedini koncept održivosti ekonomije. Osnovni princip ekonomije je profit, stvaranje nove vrednosti. Srbija do 2012. godine je došla u situaciju da nema novu vrednost. Nema otvaranje novih fabrika, zato što su se građevinske dozvole izdavale na 300 dana, nema mogućnosti da ima svež kapital, zato što smo bili prezaduženi, zato što niko nije hteo da radi sa vama, zato što je visok stepen korupcije bio iznad 60%, zato što jednostavno takva politička klima je bila da ni Evropska unija, ni razvijene države, nisu htele da razgovaraju sa vama po pitanju ekonomskog rasta. Danas mi imamo potpuno drugu situaciju. Mi imamo sve ekonomske pokazatelje koji pokazuju da smo na putu održivog rasta i povećanja tog rasta, da je naša ekonomija, što se tiče i samih deviznih rezervi i ovoga o čemu danas govorimo, na putu da može da investira za hartije od vrednosti, a da zarađuje, da budžet Srbije prihoduje kada plasira određena sredstva u hartije od vrednosti. Baš zbog toga, što smo zaduženi i kod stranih međunarodnih institucija, i baš zbog toga što moramo da vraćamo te dugove, a vraćali smo ih sve ove godine, dolazimo u situaciju da moramo da se ponašamo na krajnje odgovoran način. Sve bi ovo bilo lepo i ovaj predlog ovog amandmana, kada bi on bio sprovodljiv u praksi, pogotovo u ekonomiji, kao što je Srbija. Mi pokušavamo da nađemo svoj put održivosti naše privrede i taj put je da pod istim uslovima i strani i domaći investitori mogu da ulažu u otvaranje novih radnih mesta, u stvaranje nove vrednosti. To su prepoznale i naše države u regionu, koje žele sa nama da sarađuju, pogotovo kada su u pitanju… (Zoran Krasić: Koje naše države u regionu?) Izvinjavam se gospodine Krasiću. Zahvaljujem. Zbog toga ovaj amandman nije prihvatljiv i zbog toga ne treba koristiti ovakvu vrstu amandmana da bi se plasirale u javnosti neistine o tome da Srpska napredna stranka i ova Vlada ne žele da podrži uopšte otvaranje novih radnih mesta i domaće investicije. Naravno da želimo, ali ovo nije način. Hvala. Nemate pravo na repliku. Ni u jednom trenutku nemate pravo na repliku. Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. Vrlo je zanimljivo danas slušati, a i vrlo često, raspravu u srpskom Parlamentu i ono što mogu da kažem da uživam. Uživam, zato što ponekad pomislim da se vratim, sa teorijske i ekonomske tačke gledišta, u 17. vek. Tamo gde je svet bio u 17. veku i ključne ekonomske zemlje, danas se nalazimo mi. Ovo je rasprava o amandmanu. U 17. veku Sej i Matus su završili raspravu oko teme o kojoj se mi danas raspravljamo. Ono što je zastupao, a ne Sej, nego Matus, je od tada definisano kao monetarno krekovanje, odnosno ekonomski zilotizam. O tome danas mogu da pričam i da navodim potpuno i teže izraze koje je kroz ekonomiju korišćeno. Šta je problem sa ovim amandmanom? U pravu su kolege kada govore da se ekonomija može podizati i ulaganjem u domaću infrastrukturu. To nije ništa sporno. Ali, ulaganje u domaću infrastrukturu podrazumeva, suštinski, da vi mora da znate koji novac gde ulažete. Srbija danas ima rast društvenog bruto proizvoda od 2,7, osam, 2,7, četiri procenta što govori o uspešnosti ove Vlade. Ali, ovim amandmanom mi menjamo stvari, mešamo stvari. Mi govorimo o tri komponente, o društvenom bruto proizvodu, koji raste i raste, o smanjenju stope nezaposlenosti, koja se smanjuje, i onome što vi grešite, a to je monetarnoj politici. Ne možete da imate rast društvenog bruto proizvoda, smanjenje stope nezaposlenosti, a nestabilnu monetarnu politiku. Kako nemate zlatno bankarsko pravilo, odnosno zlatno pravilo u moneti, vi mora da imate devizne rezerve. Znači, teorija, praksa, mora da imate u centralnoj banci, Narodnoj banci, devizne rezerve, kao i primarnu emisiju koju jasno definišete. Ovo je sve povezano zato što Narodna banka, da pojasnim nekim narodnim poslanicima, Narodna banka je komintent Agencije za depozite, pa ona raspravlja i koristi sredstva Agencije za depozite na isti način kako koristi i sredstva koja služe za devizne rezerve. Idemo dalje. Morate da vodite računa kako ih plasirate. Ako ih plasirate na pogrešan način, vi možete da izazovete inflaciju, odnosno izazivate sigurno inflaciju. Kada izazovete inflaciju onda se gubi svaki smisao monetarne, slobodne i tržišne ekonomije. Uživam danas ovde slušajući loše stvari o liberalizmu. U suštini to je pogrešan prevod. Liberalizam se prevodi kao sloboda u ekonomiji i on je krenuo od slobode ljudskih prava i slobode ekonomije. Sve je povezano sa amandmanom. Ako prihvatimo ovaj amandman i dovodimo u situaciju Narodnu banku da depozit Agencije za osiguranje plasira pogrešno, samim tim ćemo imati inflaciju dugoročnu. Ali, danas i Narodna skupština Republike Srbije, i druge skupštine i ekonomski teoretičari, nalaze se, mogu da kažem, pretenciozno u istorijski jedinstvenoj situaciji. Nikada u istoriji se nije desila situacija da kamate koje su prihod na plasirani kapital, odnosno novčana sredstva, budu negativne. Da li neko zna, od nastanka ljudske civilizacije, ekonomske teorije, da je kamate na plasirana sredstva bila negativna? Nije. Da li će se to ponovo desiti? Verovatno posle jednog kraćeg vremenskog perioda koji traje, prestaće da se dešava. Mi danas imamo problem sa euro zonom. Da podsetim, znam da narodni poslanici to znaju, 2008. godine euribor, odnosno Evropska centralna banka je imala kamatnu stopu na 5,5, 5,4, 5,25, na 6,3 i jedan mesec. Godine 2015. euribor je, na mesečnom nivou, ušao u minus u januaru mesecu. Imate negativne kamatne stope, sad pa nikad. Dolar izlazi iz toga zahvaljujući kamatnoj stopi Feda, koji podiže to.

Tog trenutka nećemo imati problem. Kada pišemo, vraćam se na amandman, zakon mi kažemo – dok traju ovakvi uslovi koji su izuzetni, neverovatni, nemogući, da plasirate svoja sredstva, za ta sredstva ne ostvarujete kamatu, već plaćate za plasiranje svojih sredstava. Ali, istovremeno to podrazumeva da Narodna banka mora da poštuje pravila iz 17, 18, 19. i 20. veka, koje su nastale kao posledica činjenja, nečinjenja, raznih centralnih banaka, gde ste na kraju ako niste tad poštovali pravila imali inflaciju koja se završavala u rasturanju ekonomskog poretka i gašenju sloboda. Bez ekonomskih sloboda i pravo na slobodu u ekonomiji, nemate pravo. Velike zemlje imaju pravo da ne poštuju ekonomska pravila, odnosno imaju pravo, ali posledice stižu decenijama unazad ili unapred, kako god. Male zemlje, kao što je Srbija, nema pravo da ne poštuje ekonomska pravila, jer kad ih ne poštuje posledice stižu vrlo brzo, transparentno i onda imate posledice po funkcionisanje društva. Ma koliko to izgledalo da ne treba politički podržavati, uvek ću da budem za slobodnu ekonomiju. Bez slobodne ekonomije nema ni ljudskih sloboda. Slobodna ekonomija je suština funkcionisanja društva, ako nemate slobodnu ekonomiju, a recite mi, koji je model drugi koji postoji u ekonomiji i u društvu. (Boško Obradović: Replika. Po Poslovniku. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uz ponavljanje da smatram da danas rukovodite zasedanjem Narodne skupštine na jedan dostojanstven i domaćinski način, želim da vam ukažem na povredu Poslovnika člana 104, jer mislim da sam iz tog razloga ima pravo na repliku u prethodna dva slučaja, gde se kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član isti poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime, funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje. Dakle, kada je konkretno kolega narodni poslanik govorio o mom shvatanju ekonomije i mom tumačenju podnetog amandmana, on je jednostavno pogrešno protumačio moje izlaganje. Ni jednog trenutka nisam rekao da treba pogrešno plasirati državna sredstva. Pa, ko bi to normalan rekao i uradio? Upravo je tajna ekonomije u tome da se ispravno plasiraju ta državna sredstva i da se ona obrnu u korist razvoja domaće privrede. Dakle, mislim poštovana predsedavajuća, kojoj koristim priliku da čestitam današnji rođendan u ime poslaničke grupe Dveri, da sam imao pravo na repliku od strane predsedavajućeg iz prostog razloga što nekada radi korisnosti javne rasprave treba omogućiti repliku da bi se ispravilo pogrešno tumačenje koje je dao kolega narodni poslanik. Prosto, ostajemo nedorečeni ako naše izlaganje tumači kolega narodni poslanik iz vlasti i red je da dobijemo repliku da bismo mogli do kraja da objasnimo šta smo želeli da kažemo, a ne da ostane senka na našem izlaganju, na osnovu tumačenja nekoga ko govori nešto potpuno suprotno, odnosno ko nas je pogrešno protumačio.

Hvala predsedavajuća, ovo je značajan doprinos ovoj raspravi. Dakle, kolega koji je izlagao razne ekonomske teorije i zapravo želeo da kaže jednu stvar sa kojom se ja apsolutno slažem, da je najopasniji rizik koji nosi investiranje iz sopstvenih izvora finansiranja taj da će ona biti pogrešno plasirana. Da kada mi raspolažemo određenim državnim resursima i sredstvima i dajemo određene kredite ili na bilo koji drugi način finansiramo infrastrukturne radove, finansiramo domaću privredu, finansiramo kredite za mala i srednja preduzeća, da nosimo veliki rizik da se ta sredstva neće vratiti zbog loše poslovne sposobnosti i manjkavosti rukovodstva, recimo, u državnim preduzećima koja su partijska ili iz bilo kog drugog razloga. Znači, tačno je, ako napravimo pogrešno plasiranje državnih sredstava imaćemo inflaciju i to će biti problem za našu državu, ne smemo da napravimo tu grešku. Upravo sam govorio suprotno, da mi imamo sigurne, da tako kažem, načine plasiranja. Imamo pouzdano plasiranje u one privredne grane koje su uspešne i profitabilne. Ako IT pravi profit, uložimo u IT devizne, dužničke, hartije od vrednosti, kreditne linije i sve drugo sa čim raspolaže država, jer će taj IT da vrati to svojim daljim razvojem, svojim daljim profitom, svojim daljim izvorom. Nemojte da dajemo to tajkunskim firmama, partijskim firmama SPS koja neće vratiti kredit, jer to naravno da će voditi inflaciji. Znači, da ne dajemo „Agrobanci“ na čijem čelu je bio kadar SPS, pa je „Agrobanka“ propala, nego da damo tamo gde će se ta sredstva sigurno vratiti i da onda možemo da imamo sigurnost poslovana u Srbiji. Mislim da sam u tom smislu potpuno saglasan onome što ste rekli, samo sam želeo da pojasnim. Zahvaljujem se predsednice. Ne znam sada o kojim tajkunskim firmama prethodni govornik pokušava da nametne neku svoju tezu. Tajkunske firme su postojale od 2000. godine pa negde sve tamo do 2008. godine i uništavale sve što je moglo da se uništi. Da li je stranka u kojoj je možda nekada bio moj prethodni govornik u svemu tome učestvovala i doprinosila, on to najbolje zna. Socijalistička partija Srbije u tom pravcu nema razloga da se bilo čega stidi. Naprotiv, ima razloga itekako da se ponosi svemu onom što je radila. Malopre sam i rekao i ponovo naglašavam i uvek ću naglasiti da je upravo taj period u kome SPS nije bila ni blizu vlasti period ruiniranja države, ruiniranja ekonomije, ruiniranja privrede. Onaj ko to ne zna, može da nauči, da li u biblioteci ili na nekom drugom mestu, nebitno je, ali u svakom slučaju postoje mogućnosti da se do tih činjenica dođe.

Pre svega mislim da ovde imamo jednu potpunu zamenu teza. Neću da kažem da imamo nerazumevanje, ali mislim da za malo diskusije i malo medijske pažnje smo pobegli od suštine. Mi ovde ne pričamo ni o ekonomskom patriotizmu, ni o ekonomskoj misli, niti o tutorima, niti o ekonomskoj komiterni, to sam prvi put čuo, to je genijalno. Mi ovde imamo jedan jednostavan zakonski projekat koji je Vlada Republike Srbije uputila parlamentu na usvajanje. Dakle, imamo sredstva Agencije, Fonda za osiguranje depozita u iznosu od 340 miliona evra. Ta sredstva do sada su bila plasirana na način na koji su bila plasirana bez mogućnosti da se plasiraju i za hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija i Narodna banka…

Ne bih zastao da ruža nije crvena, ali pošto je crvena, to apsolutno podržavam. Dakle, upravo ova Vlada prvi put otvara mogućnost da se ova sredstva plasiraju u domaće, odnosno u hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka i Republika Srbija. Mi ne očekujemo aplauz za to. To je nešto što smo radili u najboljem interesu ove zemlje. Predlagač amandmana traži amandmanom nešto što ne može da se uredi na ovom mestu na koji način i u kojoj funkciji će biti te hartije od vrednosti. Tako da kao takav amandman apsolutno mu nije mesto ovde, niti o njemu možemo ovde da raspravljamo na ovakav način. Zbog toga amandman nije prihvaćen. To ne znači da mi ovde u Srbiji imamo ekonomski liberalizam, da ne vodimo računa o domaćoj privredi i industriji. Mi ovde samo radimo ono što je funkcija ovog zakona, da održavamo likvidnost, smanjujemo rizike i ostvarujemo određeni prihod na ovaj fond od 340 miliona koji ima striktno i jasno definisanu primenu i ta sredstva se koriste i moraju biti stalno dostupna radi sprečavanja svih rizika zbog čega ovaj fond defakto i imamo. Sa druge strane, ova Vlada upravo vodi jednu odgovornu politiku. Ta politika je politika rasta i razvoja Srbije. U tom rastu i razvoju Srbije normalno je da domaće kompanije, sve one koje u tome mogu i žele da učestvuju imaju jedno veliko mesto. Pa mi se borimo u svakom poslu za učešće domaćih kompanija. Borimo se da dobiju licence. Borimo se da dobiju reference. Mi koristimo jedan deo sredstava koja su iz nekog međunarodnog finansiranja. U tim sredstvima iz međunarodnog finansiranja neophodni su i određeni uslovi za domaće kompanije i mi se trudimo da ih one steknu. Na kraju, nije moje mada sam prozivan nekoliko puta, ja smatram da neko ima možda opsesiju SPS i mu se čini da je to jednostavnije da se ovde napada jer se dobije malo više vremena u odnosu ne nešto drugo. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam i o ovom amandmanu razmišljao da možda valja za njega glasati, ali slušajući predlagača i njegovu teoriju o ekonomskom patriotizmu, to je bio dovoljan razlog da se predomislim. Posebno u delu koji se tiče ekonomskog patriotizma i rasprodaja domaćih firmi, što je pripisano nama. U tom periodu, koliko znam, na vlasti je bio Vojislav Koštunica i kad neko upadne u televiziju sa puškama, uzme televizija frekvenciju i dodeli strancima, onda je to veliki ekonomski patriotizam, barem za one koji su na toj listi došli ovde. Kada neko govori protiv stranih investicija, on treba da zna da nam strane investicije, pored svega, donese i bezbednost. Zemlja koja ima kineske investicije, ruske investicije, zemlja koja ima nemačke investicije, više ne može da bude izložena bezbednosnim rizicima u onakvom smislu u kome je to bilo devedesetih godina. To je jedan od razloga zašto se treba protiviti uvek nekome ko se zalaže da se strani investitori gotovo proteraju. Pošto su oni prodali ostatke društvene imovine SFRJ, nama nije ostalo ništa drugo nego da molimo ljude da investiraju u ovu zemlju iz nekoliko razloga. Zbog novih tehnologija, recimo. Jer, samo nove tehnologije mogu otvoriti nova radna mesta. Ostatak društvene imovine koju su oni prodali svojim tajkunima, jer predlagač amandmana se ovde zalagao za teoriju Miodraga Kostića, svojevremeno, da našu ekonomiju treba, evo gospodin Arsić to zna, razvijati štampanjem para. Što bi nam brzo donelo redove, nestašice, inflaciju itd. sada se zalaže na svojevrsan način za progon stranih investitora. To je samo novac stranog porekla. Fabrika čiji je vlasnik Srbin u Nemačkoj je nemačka. Fabrika čiji je vlasnik Srbin u Francuskoj je francuska. Fabrika čiji je vlasnik Nemac i Francuz u Srbiji je srpska, samo je novac stranog porekla, a taj novac nam pomaže i da otplatimo dugove koji su nam upravo ostavili ovi koji traže sad neki ekonomski patriotizam. A ti dugovi su ogromni, samo je kamata 1,30, 133 milijarde ili 1,1 milijardu, to gospodin Arsić bolje zna, ove godine, na te dugove koji su nam ostavili ti usrećitelji, koji su tajkunima budzašta prodali imovinu. A, onda su im dali pare iz banaka, pa smo morali da damo novac Agenciji za osiguranje depozita, da bi izvadili građane iz problema morali smo da damo novac, jer su tajkunima dali prvo fabrike, a onda su im dali pare, 1,2 milijarde iz banaka koje su imali u državnom vlasništvu. Strane investicije nam donose nove tehnologije, ali strana tržišta. Svako od njih koji dođe, a ja sam pravio industrijsku zonu u Inđiju, svako ko je došao, fabrika grejača koja pravi za automobile delove, svako od njih je doneo komad tržišta, a time i priliku da nam izvoz raste. Godine 2012. pokrivenost uvozom-izvozom je bila 54% Ovog trenutka je, gospodine Arsiću, vi to znate bolje nego ja, preko 80% Upravo zato što je politika ove Vlade bila uravnotežena i prema domaćim i prema stranim investitorima i to ovi koji neke naše poslanike podsećaju na Staneta Dolanca, a ja mislim da to treba malo popuniti posebno u znanju, ova moja diskusija treba da im skrene pažnju da se tim ekonomskim patriotizmom vredi u javnim nabavkama, već dajemo neku povlasticu domaćim firmama, vredi nastupati, ali ne treba po svaku cenu zagovarati štampanje novca, proterivanje stranih investitora, jer bi nas to dovelo u krizu, pa čak i moguću bezbednosnu. Hvala. Vladimir Đurić. Otišli smo jako daleko od teme i ovde u raspravi, dat je jedan podatak na koji bih ja samo građanima hteo da bacim jedno malo preciznije svetlo. Radi se o famoznoj stopi rasta BDP. Dakle, to je ključni ekonomski indikator na kom Vlada zasniva svoj uspeh.

Po toj fantastičnoj stopi rasta od 2,7% godišnje, imajući u vidu koliko je BDP bio lane, mi ćemo ovaj iznos iz 2008. godine dostići 2026. godine. Hvala. Dame i gospodo, narodni poslanici, neću da se bavim babama i žabama. Pa sada spominjete koliki je bio BDP 2008. godine, kada je evro bio mnogo jači u odnosu na dolar, nego što je danas, jer tada je bio, čini mi se 1,45-1,50, a sada je 1,1 odnos evra i dolara. Znači da neko nema nikakva pojma o ekonomskoj struci. Babe i žabe se ne sabiraju. Ako je naša privreda orijentisana na evra, izražavamo naše statističke podatke u evrima, onda evro možemo da koristi i 2008. i 20016. ili 2017. godine. Amandman koji je podnet, da sredstva koja ima Agencija za osiguranje depozita mogu da se koriste samo kroz programsko finansiranje budžeta Republike Srbije, pa čak čuh od predlagača, odnosno podnosioca amandmana da to treba raditi i sa deviznim rezervama itd. prkose ekonomskoj logici. Znate, državni intervencionizam direktno ili indirektno uvek postoji u svakoj privredi. Imate ga i u politici koju vode Federalne rezerve tzv. FED SAD, imate u politici koju vodi Evropska centralna banka, imate u politici koju vodi, recimo Švajcarska centralna banka, iako su to privatne institucije, ali svoje poteze donose u skladu sa nekom politikom. Sada, da raščistimo – čemu služe devizne rezerve?

Drugi razlog pokrivanje deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni, ako ga ima i tu u manjem slučaju. Hvala Bogu, od 2016. godine ga nema. Treći razlog je postojanje deviznih rezervi, sprečavanje prekomerne oscilacije kursa dinara prema svetskim valutama. Znači, za masu dinara koju imate na tržištu vi odgovarate nekim rezervama.

Ali to su vaše rezerve kojima garantujete za dinare koji se nalaze na tržištu. Šta se dešava ako krenete iz deviznih rezervi da finansirate budžet?

Daleko kvalitetnija i bolja privreda nego što je danas srpska, ali se dešavalo. Imali smo tu situaciju 1992, 1993. godine – šta smo tada imali kao posledicu? Imali posledicu da primite platu koja vredi 25 ili 30 maraka, stigne do banke, dve ili tri marke. Zato sve ovo o čemu smo pričali prkosi ekonomskoj logici. Sada, da ne mešamo neke stvari, imamo dve institucije koje štampaju puno svoje nacionalne valute, ali to ne rade bez razloga. Da bi se otkupili dugovi zemalja članica Evro zone i taj novac na posredan način vratio banke koje bi ga plasirale u privredu ili stanovništvo, dakle u potrošnju. Ne može. Nemamo mi ekonomsku moć za to.

Zašto? Dolar je svetska valuta plaćanja, kada krene da štampa dolar sva roba koja se uvozi u Ameriku postaje nekonkurentna, sva roba koja se izvozi iz Amerike postaje konkurentna. Je li dinar svetska valuta plaćanja? Onda nemojte da se poredimo sa takvim finansijskim sistemima, ne možemo. Niko mi ne reče od kolega iz bivšeg režima da li je tačno, evo pitam ministra, 2015. godine, januara meseca, Agencija za osiguranje depozita uplatila je u budžet Republike Srbije 118 miliona evra? U tome i jeste problem, država iz nasleđenog stanja finansira obaveze iz budžeta prema Londonskom i Pariskom klubu, i to banaka koje su otišle u stečaj 2002, 2003. itd, a stečaj tih banaka i novčanu masu koja se prikuplja iz stečaja kontroliše Agencija za osiguranje depozita. Da li je bilo normalno da Agencija akumulira sredstva, a država plaća obaveze prema Londonskom i Pariskom klubu? Zato su 2015. godine uplatili u budžet Republike Srbije 118 miliona evra. Isto tako, nije ni bilo logično, oni koji napadaju, a iz bivšeg su režima, da 2011. godine određujemo takvo poslovanje Agencije za osiguranje depozita, i to zakonom ovde, jednim Zakonom o zajmu iz 2011. godine, gde smo tačno odredili u kojim bankama ta sredstva mogu da se deponuju i sami sebi 2011. godine vezali ruke. Sada ne vidim šta je tu toliko loše da jedan deo sredstava koje ima Agencija za osiguranje depozita bude korišćen za kupovinu državnih hartija od vrednosti. Koji su benefiti od toga? Prvo, ta sredstva i nisu tako mala. S druge strane, Agencija za osiguranje depozita može da utiče prilikom kupovine državnih hartija od vrednosti na prinose, odnosno da smanjuje kamatu na tržištu po kojoj se zadužuje Republika Srbija. Imate još jednu, da tako kažem, pozitivnu posledicu, ako pozitivne posledice postoje. Dovodi se u pitanje još jedna stvar, pošto pokušavam da objasnim da ekonomija nije nešto što možete samo da tumbate ili izvlačite činioce, jer kad jednu stvar promenite u ekonomiji nikada niste sigurni na kom će mestu da se multiplikuje problem zbog poteza koji ste uradili. Previše nepoznati faktora ima, previše nepoznatih činilaca. Zato morate u svemu tome da budete jako oprezni i da svaki potez koji povlačite budete sigurni, koliko je god to moguće, da štetnih posledica za privredni i ekonomski sistem neće biti. Zašto bi Agencija deponovala sredstva u bankama za koje smo u obavezi iz 2011. godine i po zakonu sa kojim ova Vlada nema ništa, a one nama da plaćaju negativan prinos? Znači, ovo je zakon koji je privremenog i oročenog karaktera. Ali, šta bi se desilo kada bismo mi sva sredstva kojima raspolaže Agencija za osiguranje depozita potrošili na, evo prihvatam, programsko finansiranje budžeta, izgradnja infrastrukture su programski ciljevi? Tog trenutka svakoj banci, bez obzira ko je osnivač, pada bonitet na međubankarskom tržištu. Ali, da stvar bude još gora, pošto je Srbija država koja garantuje za štedne uloge do 50.000 evra, svi krediti koje te banke imaju, a koji nisu obezbeđeni hipotekom ili nekim drugim čvrstim obezbeđenjem, utiču na likvidnost države, opštu likvidnost države i njen kreditni rejting i njen bonitet. Nadam se da sam kolegama objasnio zašto treba biti oprezan i ne treba se u ekonomiji, ima mesta i za politiku, ali ne može politika da bude ta koja će da bude uvek dominantna u odnosu na struku. Evo jedan nesmotren politički potez.

I šta ste uradili? Pokidali proizvodne lance u Srbiji. Znači, kada nešto radite morate da uradite dobro, dobro da isplanirate, dobro da zaštitite i državu, da zaštitite privredu, ekonomiju, životni standard građana, pa onda da donosite odluke. Ovako kada pročitam i kada čujem šta su sve moje kolege poslanici rekli, ja samo mogu da kažem da Srbija pod vašom vlašću ne bi opstala ni 15 dana. Ja se zahvaljujem predsedavajućoj što je dozvolila 11 minuta veoma, veoma, veoma široke rasprave o ovom amandmanu. Dakle, veoma, kao što kaže kolega Krasić, široke rasprave. Nadam se da je ovo početak trenda da će predsedavajuća dozvoliti diskusiju u Skupštini, kada već 11 minuta dozvoljava poslaniku vladajuće većine da govori ovako široko o ekonomskoj temi. I ja bih mogao sada ovako od Kulina bana da objasnim kompletnu ekonomsku situaciju, ali izgleda da svi govori vladajuće većine završavaju na jednom, a to je – krivi su oni pre, a to što smo mi pet godina na vlasti i ništa uradili nismo i upadamo u sve gore probleme, i partijsko zapošljavanje i partijsko razaranje države nema kraja, o tome ni reči. Ono što je bilo pre pet godina, deset, 15, to je važno. Jednog trenutka je potrebno preuzeti odgovornost i kazati – za ono što se sada dešava odgovorna je ova vlast, i za dobro i za loše, pa da na taj način vodimo diskusiju, a ne svaki put kada neko iz opozicije bilo šta kaže o tome šta se dešava danas krene salva uvreda, uvredljivih naziva i vraćanje na neko vreme koje je bilo pre. Mnogo grešaka je pravljeno i pre 2012. godine, mnogo grešaka se pravi i danas, ali konačno očekujemo da će biti preuzeti odgovornost od strane onih koji vode državu i da odgovaraju za ono što se dešava danas.

Hvala. Dakle, opet iz namere da samo pojasnim izvesne izrečene misli, da ne bi bilo pogrešno tumačenja. To je jedno zlonamerno tumačenja onoga o čemu mi govorimo, da prioritet ove države ne treba da budu strani investitori i ulaganje naših sredstava u dolazak stranih investitora, već ista ta sredstva, po ovom principu o kojem sam govorio, treba uložiti u domaću privredu koja je konkurentna i koja može da zameni uvoz domaćom proizvodnjom. Ne, mi smo za podršku domaćoj privredi u onim sektorima koji su konkurentni kao zamena uvoza domaćom proizvodnjom. Razrešili smo jednu stvar. Druga stvar koju nam takođe često spočitavaju jeste ideja da bismo mi za nekakvu inflaciju, za nekakvo štampanje novca bez mera i granice, za nekakvo korišćenje državnih para koje će ići na štetu države. Nikada Dveri nisu bile za tako nešto. Znači, primarna emisija, dodatno štampanje državnog novca ima smisla samo ako ga ulažete u konkretnu profitabilnu privrednu aktivnost koja će ta sredstva vratiti. Nema smisla da ulažete dodatno štampanje državnog novca u plate i penzije jer ćete, naravno, izazvati ogromnu inflaciju i napraviti haos u sopstvenoj državi. Ali i te kako ima smisla i brojne države sveta su se razvile upravo tako što su svoju primarnu emisiju, dodatno štampan novac, ulagale u velike infrastrukturne radove, novo zapošljavanje i dodatne domaće privredne aktivnosti. Konačno, ono što je veoma važno, tajkuni nisu nastali 5. oktobra 2000. godine. Tajkuni su bivši komunistički i socijalistički direktori koji su upropastili svoje firme, napravili privatna carstva i isto služili režimu Slobodana Miloševića, kao i svim režimima do sada. Dakle, to su tajkuni, kao pljačkaši u svim režimima do sada. Da. Imamo čitavo prepodnevno zasedanje jednu prilično široku temu. Bio sam mnogo više u temi kada je u pitanju ovaj amandman po kome sredstva iz Agencije za osiguranje depozita treba da budu deo programskog finansiranja budžeta Republike Srbije. Međutim, ova priča oko štampanja novca, samo tri slučaja imate u svetu – Švajcarska centralna banka koja štampanjem novca brani švajcarski franak da ne bude previše skup, Evropska centralna banka da otkupljuje državne dugove i plasira u banke koje bi te kredite plasirale u privredu ili stanovništvo po nižim kamatnim stopama i na taj način podigla potrošnju i treći primer su SAD zato što je dolar svetska valuta plaćanja i štampanjem dolara pojeftinjuje svoju izvoznu politiku, a poskupljuje svoju uvoznu politiku i podstiče domaću potrošnju. Sad pitam – da li Srbija ima ekonomsku moć da tako nešto uradi? Ko sme da mi kaže da ima makar jedan promil takve ekonomske moći?

Znači da su mere tačno i precizno određene. Znači, jedini naš način, i to se već dešava, jeste da sa smanjenjem državnog duga taj novac kojim država smanjuje svoje dugove vraća se bankama koje bi kreditirale privredu i stanovništvo po nižim kamatnim stopama. Pa dešava se.

Za one koje nemaju dobar bonitet između 10 i 12%, a one koje imaju dobar bonitet ispod 7 ili 8% Znači, naterali smo jednim delom banke da njima klijent ne bude država, nego privreda i stanovništvo. Na taj način podižemo domaću proizvodnju i potrošnju. Ako ćemo da štampamo novac da bismo podizali domaću potrošnju ili proizvodnju, imaćemo 1992. i 1993. godinu, pomirite se sa tim. Možda neke druge države mogu, Srbija ne može. Šta imate kao posledicu? U redu. Neko kaže – pad kursa dinara. I to je u redu. Ali šta će biti sa onima koji posluju ovde? Jel treba da ih podelimo na domaće i strane investitore? Ja mislim da ne. Bio on domaći ili strani, ima da beži iz Srbije koliko ga noge nose i da ostavlja ovde nama nezaposlene radnike. Znači, moramo da vodimo jednu odgovornu politiku, i monetarnu i po pitanju javnog duga i po pitanju subvencija koje se daju i privredi i poljoprivredi i granama koje finansira država, jer samo na taj način možemo da zadržimo poslovno okruženje i poslovni ambijent koji danas imamo i to nije palo sa neba. Molim kolegu Krasića da ne dobacuje. Ometate me, kolega Krasiću. Potrebna je koncentracija da se nekim ljudima nešto objasni, pa zato. Dakle, potrebno je određivanje takvih mera koje će da garantuju svakom onom ko dođe u Srbiju da ulaže da ima ekonomski i pravno sigurnu državu, znači da kada uloži 50 ili 100 miliona evra u srpsku privredu, on zna da će za godinu dana tih 50 ili 100 miliona evra zaista da bude i dalje 50 ili 100 miliona evra. Te priče da se novac iznosi iz Srbije, po Zakonu o deviznom poslovanju, možete iz Srbije da iznesete samo onoliko novca koliko ste uneli. Možete i više, kao dividende, ali tada plaćate jako visoke poreze. Za razliku od bivšeg režima koji je 2010. godine potpuno liberalizovao devizno tržište pa je mogla i da se avansira roba iz uvoza i da se isplate avansi i da se nikad ne vrate i da se izveze roba i da se nikad devize u zemlju ne vrate. E, tako su nastali ozbiljni tajkuni u Srbiji. Tako je bilo zaista. Koristeći takvu zakonsku regulativu, mnogi od njih su akumulirali maltene 70 ili 80 privrednih resursa u Srbiji, što u državnom, što u javnom, što u privatnom vlasništvu, jer su zarađivali enormna bogatstva na kursu dinara i monopolskom položaju koji su stekli zato što se kasnilo sa donošenjem antimonopolskih zakona. Sada se neko čudi što imamo privredu u ovakvom stanju, privredu kakvu smo zatekli u 2012. godini. Sada da vas podsetim još jednu stvar, 8. avgusta 2012. godine evro je bio 119,80, a danas je 123 dinara, posle pet godina. Avgusta 2008. bio je 78 dinara i skočio je, izračunajte sami, za 50%, a potrošeno je 4,5 milijarde deviznih rezervi, bar je to poznat podatak, ko zna koliko je nepoznato, da bi se sačuvao kurs dinara, koji nismo sačuvali. Tada je došlo do pada stope zaposlenosti, odnosno povećanja stope nezaposlenosti i tada je došlo do povećanja javnog duga, koliko god to hteo neko da prizna ili ne, jer je ta privreda prestala da postoji. Oni koji su imali takvu inflaciju i takve skokove evra u odnosu na dinare bežali su iz Srbije, zatvaraju fabrike. Sada su oni zabrinuti za radnike. Zahvaljujem se još jednom predsedavajućoj na dozvoljavanju ovako široke diskusije. Čuli smo ponovo da se vladajuća većina vadi sad na fiskalnu konsolidaciju koja teče valjda. Koliko znamo, od Milke Planinc, ovi stariji i građani, poslanici će se setiti, mi imamo tu tekuću fiskalnu konsolidaciju, slično kao ona revolucija koja teče u vreme Tita, koja nikad ne završi, a uvek teče i u stvari ništa se ne dešava. Znači, u toj fiskalnoj konsolidaciji nema ni konsolidacije, ima samo povećanja poreza, ima samo otimanje penzija, smanjenje plata, povećanje akciza, znači svih mogućih nameta, nikakve reforme nema, jer država se nigde reformisala nije, a kud i da se reformiše jer mora onda praktično sama partokratija sebi da seče granu na kojoj sedi i da nas ne košta više ovoliko koliko nas košta. Ništa od te konsolidacije nema i sam kolega je pomenuo da su privredu nasledili 2012. godine u jako lošem stanju, što je tačno, a onda je lepo priznao građanima da je i danas isto takvo. Tako da se postavlja pitanje prethodnih pet godina šta su radili, pošto sve poluge vlasti su u njihovim rukama. Kada je pokušano uvođenje reda to su sprečili rezultat njihove politike ovo što imamo danas. Takođe, pitanje oko stranih investitora niko pametan nema ništa protiv stranih investitora. Međutim, ono protiv čega imamo je kada se privileguju strani investitori na račun domaćih, pa oni dobijaju subvencije, pa oni dobijaju zemljište za džaba, pa se njima grade hale, pa praktično njima se stvara prostor da zapošljavaju naše ljude kao jeftinu radnu snagu, e protiv toga imamo nešto. Kada bi se donele mere koje su jednake za sve i to mere sigurno nisu ove subvencije po radnom mestu, nego te mere moraju da budu smanjenje poreza i doprinosa. Onda je to dobra klima za sve. To je onda dobra ekonomska politika koja vodi računa o celoj domaćoj privredi. A kada govorimo o izvlačenju novca iz zemlje, ja ću podučiti malo cenjenog poslanika da se novac ne izvlači kroz dividende, nego kroz fakturisanje usluga koje ne postoje, naduvavanje cena roba koja se prodaje iz inostranstva i to je ogroman novac koji izlazi iz zemlje, imamo i duple fakture gde međunarodne institucije vode računa o tome koje se fakture prijavljuju u Srbiji, carini i Narodnoj banci, ako su usluge u pitanju, a koje sa druge strane u svetu, pa imamo računicu njihovu, znači, ne iz Srbije, nego međunarodne institucije koje se bavi i ovom, da negde pet milijardi dolara svake godine napušta Srbiju u periodu od 12 godina, a to je negde 50, odnosno 60 milijardi dolara. Toliki je taj novac i onda se vraća, pere preko nekih of šor destinacija i vraća u Srbiju. Pa, ako zaista imate nameru da uvedete red u zemlji, onda bi trebalo prvo, odnosno Zakon o poreklu imovine da donesete, koji se najavljuje, naravno i oni pre vas koji su ga najavljivali, pa nijedan to nije doneo, nijedna vlast, pošto joj ne odgovara. Pa bi onda doneli neke zakone koje strogo kontrolišu poslovanje iz of šor lokacija, da bi sprečili izvlačenje tog novca i kapitala iz zemlje. Umesto toga, najlakše je smanjiti penzije, smanjiti plate, povećati poreze, povećati cenu struje, sve namete na građane i na privredu, a sa druge strane partokratija, da se sačuva sa svojim nesposobnim kadrovima koji nas koštaju ogroman novac. Da podsetim pošto ovo jeste rasprava o ovim zakonima koje donosimo, država Srbija je na ime aktiviranja garancija za kredite koje su uzela javna preduzeća sa svojim nesposobnim partijskim kadrovima, prošle godine platila 39 milijardi dinara, a to je oko 310 miliona evra. Ove godine budžet je predvideo još 40 milijardi dinara i to je još 310 miliona evra. To je duplo više nego što je oteto penzionerima svake godine. Ovo vam je trošak partokratije, ovo je trošak partijskog zapošljavanja i pre nego što krenete ka građanima i podižete poreze, otimate plate i penzije, država prvo mora da uvede red. Pitanje dostojanstva Narodne skupštine, gospođo predsednice, a samo da kažem, imam puno razumevanja za to što se ne čuje možda baš sve, jer kada se nešto priča ovako haotično i ovako na dugačko i na široko, a s brda, pa s dola, vrlo lako može da se propusti. Ja sam čuo, pa sam hteo da vam skrenem pažnju. Pitanje dostojanstva, dakle, iz više razloga. Prvo, ponovo priča o nekoj jeftinoj radnoj snazi, potpuno deplasirana, a pričali smo već na tu temu. Ne može da priča na tu temu neko ko sam radnik nije nikakav, ko snagu nema, veću od 1,4% na izborima. Dakle, to je potpuno besmisleno. O jeftinim stvarima može, ali sa ove druge dve stvari vređa Narodnu skupštinu. Sledeća stvar, uopšte da priča na temu rada, bilo kako. Ne može neko ko se zalagao za to da se zatvori „Železara“, a pet hiljada ljudi pošalje na ulicu, dakle neko ko na taj način pokazuje… Mislim da bi na to trebalo obratiti pažnju. Znate, kada neko kaže da će kolegu podučiti, mislim da to takođe nije bilo na mestu. Zato što je pominjao subvencije. Dakle, ako treba da se podučavamo subvencijama, a to nije nivo za raspravu, zašto nas neko ne poduči o sopstvenim izjavama iz 2013. godine? Ja mislim da je pitanje dostojanstva takođe i kada neko govori o porezu, pa se zbuni. Zato što ima knedlu u grlu, kada god tu reč kaže. Mnogo važnije od toga, a ima veze sa dostojanstvo neposredno, gospođo predsednice, to je pitanje partokratije. To je velika i zvučna reč, a kada joj kaže neko ko namešta posao sopstvenoj ženi i neko ko sam sebi izdaje grejalice iz kuma u pokret, iz pokreta u udruženje, pa onda samom sebi nazad u džep, da bi uzeo novac koji uzima, direktno partokratski, da ne kažem fantomskim udruženjem, to je takođe pitanje odnosa prema dostojanstvu. Malo je nemoguće da sankcionišemo, meni su svi poslanici jednaki i imaju pravo da govore, a danas nešto šire nego što je materija amandmana.

Po amandmanu. Po amandmanu, naravno da nije tema fiskalna konsolidacija, ali pošto je danas široka tema, onda svakako treba nastaviti. Meni je lično kao nekome ko je 2014. i 2015. godine u ovom parlamentu, u Odboru za budžet, zabolelo poređenje sa nekim reformama koje su bile prethodno. Zašto? Zato što reforme koje su krenule 2015. godine, a koje su trebale da se završe u decembru 2017. godine, danas smo mi još u njima, pokazale su i matematički dokazale i pokazale bolje ekonomske rezultate koje su posledica odluka koja je donosila Vlada, a podržavala Skupština Republike Srbije. Mi smo u fiskalnu konsolidaciju krenuli iz dva ključna razloga, zato što nam je javni dug bio prevelik i zato što nam je deficit bio na 6,5%, da podsetim one koji nas porede sa Milkom Planinc i što nam je BDP 2014. godine bio minus 1%

Devizne rezerve su nam porasle, a spoljni dug nam je na 23,9 milijardi. Da li se to nekome sviđa, da li neko misli da može drugačije, odlično, super, ali ono što radi Vlada Republike Srbije, ekonomski zakoni koji se donose, koje Skupština prihvata od strane Vlade, mogu nekome da se sviđaju ili ne sviđaju. Ali, matematički, vi imate jasne pokazatelje koji govore, da makroekonomski parametri Srbije rastu.

Šta ne valja u merama Vlade Republike Srbije? Mi naravno da politički možemo da se osporavamo, možemo uvek da nalazimo nove različite teme, ali u makroekonomskim parametrima smo tu gde jesmo i ne bih naravno da podsećam da pored dva, imamo inflaciju koja je kao u zoni evra. Kada je to u Srbiji bilo? Kada je inflacija bila na nivou evropske zajednice?

U redu, ne vidimo, nije ni bitno, neki vide, neki ne vide, a bitno je da, kada donosimo teške odluke, građani Srbije nama veruju, a to pokažu rezultati izbora. Činjenica jeste da je deficit smanjen, ali cela diskusija koju sam ovde vodio tiče se toga kako je smanjen deficit, odnosno deficit je trebalo da bude smanjen tako što država uvede red, pa ukine sva ona trošenja i javašluk koji postoji u državi, pa ukine partokratiju, nesposobne partijske kadrove i sve te stvari, pa onda ako to nije dovoljno, poseže za drugim merama, a način na koji je država Srbija smanjila deficit, a o ovome sam govorio i u raspravi o budžetu, otela je penzije, smanjila je plate u javnom sektoru, zatim je posegla za tim da podigne sve poreze, PDV sa 18% na 20%, sa 8% na 10%, sve akcize uvela novu akcizu, povećala porez na imovinu, sve moguće dažbine i praktično posegla u džep građana i privrede i time smanjili deficit. Mi mislimo da je to pogrešno, jer u isto vreme, podsetiću da, prošle godine 39 milijardi dinara, ove godine 40 milijardi dinara, na ime aktiviranja garancija za kredite koje su uzela javna preduzeća sa nesposobnim partijskim kadrovima koji nisu u stanju da plate, pa to plaćaju građani Srbije, svake godine duplo više nego što je oteto penzionerima. Sa druge strane, da ispravim jednu stvar, mi nikada nismo govorili o zatvaranju „Železare“, nego uvođenju reda u „Železari“ i to sam pokušao da uradim i 2013. godine, kao ministar privrede, ali me je zaustavio tada PPV. Znači, uvođenje reda znači, znati obaveze, znati prihode, praviti poslovni plan, a ne ono što je urađeno, dve godine ništa, neki spasioci, menadžmenti, 270 miliona evra gubitka i na kraju bud zašto prodato Kinezima i to kao imovina, ne kao firma, gore nego što je urađeno sa „Sartidom“ svojevremeno, kad je prodat Amerikancima. Inače, poslanici vladajuće koalicije imaju manir, da kad god čuju argumente koji im se ne dopadaju, ne odgovaraju na argumente, nego lično napadaju govornika, pa pokušaju njega da blate, da govore neistine o onome šta oni rade, šta misle i kakvi su. Dame i gospodo narodni poslanici, u nečemu da se složim sa kolegom koji je govorio pre mene, a to je da država treba da uvodi red i ukida nesposobne rukovodioce, međutim i građani ukidaju nesposobne i nepoštene političare, pogotovu ako žele da budu stečajni upravnici SNS, bio je tu jedan, pa je čekao dva izborna ciklusa da se vrati ovde u klupu. Sad vidim da se na tuđim greškama neko nije naučio, pa ponavlja iste greške, znači nije ni zaslužio da vodi državu. Što se tiče izvlačenja novca, duplih faktura, uvoza robe po neopravdano visokim cenama, nije ovo 2010-2011, nije, promenjeni su zakoni, pa ne možete više po Zakonu o deviznom poslovanju da vasirate robu i usluge, a da ih ili ne uvezete ili vratite novac. To su ovi ovde preko puta mene radili, pa sestirnska firma uplati, napravi fakturu, da firmi, domaćoj kompaniji ovde u Srbiji tu fakturu za uvoz robe i usluga i nikad ne uveze ni robu ni usluge. Akumulira i to je prava mašina za pranje para. Voleo bih da je kolega profesor tu, prava mašina za pranje para, da vi iz privrede akumulirate godinu dana kapital, tako što ne plaćate nikome ništa. Onda sebe, kao sestrinska firma date profakturu. Kupite evre po današnjem kursu, izvezete te evre iz Srbije, poremetite kurs za sutra, vratite evre sutra, jedan deo ne sve. Jedan deo vratite i platite dobavljačima nešto što ste kupili pre godinu dana, po nižoj ceni u evrima nego što je to bilo juče. To je moglo do 2012. godine. Što se tiče faktura koje se naduvaju iz zemalja koji su poreski rajevi, mislim da su izmeni i dopuni Zakona o deviznom poslovanju regulisale da faktura za uvoz robe i usluga, ne ide prema sedištu preduzeća, koje vrši uvoz u Srbiju roba i usluga, nego prema zemlji i cenovniku zemlje iz koje potiču i roba i usluge. Tako piše u zakonu, tako sprovode taj zakon, devizni inspektorat, ali znate šta, najlakše je da stvari ne vidite, najlakše da zabijete glavu u pesak i ne vidite da onaj koji vodi državu Vlada Republike Srbije Aleksandar Vučić, izabrani predsednik Republike Srbije dobije na izborima 55%, a onda kažete da on vodi lošu politiku, pa možda vodi lošu politiku za neke koji su izgubili privilegije i mogućnost da pljačkaju čitavu srpsku privredu, čitavo srpsko društvo, ali za veliku većinu građana vodi dobru politiku. Ako hoćete da pobedite Aleksandra Vučića, onda počnite da vodite politiku bolju nego što on vodi, sumnjam da ste to u stanju da uradite. Izvolite. Hvala. Kad bi kontrolisao sve državne resurse, kontrolisao RTS i sve medije, sigurno bi i pobeđivao na izborima i sa preko 50%, međutim, pošto je to nebitno za ovu diskusiju, jedini manir, ja ga ponavljam kad god govorim o nečemu argumentovanom, u redu je da se druga strane ne složi sa tim, da ukaže na stvari koje nisu rečene, da o tome diskutujemo, ali pokušavati uvrediti drugog govornika, govoriti o njemu lično, ko je šta na izborima, zaista nije za ovaj Dom, međutim, očigledno to će tako da nastavi, pošto argumenata po stvarnim pitanjima nema. Kad poglade sve ove strane investitore, ova priča o Zakonu o deviznom poslovanju, pitanje za poslanika je – da li zna koliko devizni inspektorat ima zaposlenih? To bi bilo da se vidi koliki posao taj inspektorat sad obavlja i koliko su mu skresane nadležnosti i šta uopšte može da uradi. To što je ovo rađeno i ranije, pre 2012. godine, u svom ovom periodu kad se desila pljačkaška privatizacija i nastavljeno nakon toga, ne opravdava ove koji to rade i danas i koji ne vide da se to dešava. Ova politika bezumnog subvencionisanja, stranih investitora, gde dobijaju ogromne subvencije, dobijaju pogodnosti za zemlju, grade im se fabrike, zapošljavaju naše ljude kao jeftinu radnu snagu, i onda profit preko tih transfernih cena izvlače iz Srbije, što je njihovo pravo, jer svaki poslodavac, odnosno svaka firma želi da maksimizira svoj profit, i da ga maksimizira u zemlji iz koje dolazi. To je njihovo legitimno pravo i naša država ne radi ništa da to spreči, nije radila ni ranije, ne radi ni danas. Cela poenta ovoga svega – niko ništa nema protiv stranih investitora, ali valja nam podržavati domaću privredu, a to se radi kroz smanjenje poreza i doprinosa, to se radi kroz smanjenje birokratije, kod stvaranja uslova da domaći privrednik može da dobro privređuje i dobro zaradi. To je ključni problem sa ekonomskom politikom ove sadašnje Vlade, i to što pet godina na vlasti ni jednu suštinsku reformu, ni u jednoj oblasti društva nisu sproveli. Ovde se stalno pominje priča o bivšem režimu i spočitava i nama koji u tome nismo učestvovali. Ne znam da li imaju neke neodložne obaveze, pa da odgovore.

Pa, dobro nisu ništa uradili, zato su bivši. Hajde da vidimo šta sada mi, odnosno vi ovde radite koji ste sadašnji. Što se tiče brojke, pokušavam da vratim stvari na argumentovan nivo, što nije uvek lako sa nekim poslanicima, dakle jeste. Tu ima raznih pokazatelja, neki su i povoljni, a neki su ambvivalentni. Kad se već toliko pominju brojke i napredak koji je ostvaren, zašto se ne pominje i danas druga brojka, koja se upadljivo zataškava, a to je da od tih strašnih, katastrofalnih 2012. godine i dolaskom ove aktuelne vlasti, javni dug podigne sa 15, na gotovo 25 ili 24 preko milijarde evra. Hajde i to da kažemo, kada se hvalimo pozitivnim ili hvalite pozitivnim bilansima, onda kažite.

Meni je to jako drago što se ispostavilo da je to tačno, da je sad počeo da opada, ali je za 15 otišao na preko 24, gotovo 25 milijardi evra. To je i udeo javnog duga u BDP je sa 65 porastao na 68% To su te činjenice, koje takođe treba da kažemo. Što se tiče konkretnih predloga, pokušali smo da popravimo ovo, ali ja ponavljam, naša grupa će glasati za ovo što je pozitivno, što je korak u dobrom pravcu. Mi smo samo hteli da ohrabrimo da stvar ode i još dalje, odnosno da tu bude još hrabrija ta briga oko mogućnosti ili ta mogućnost ulaganja u domaće hartije od vrednosti. Što se tiče ovih zakona, koji se tiču zaduživanja dodatnog i zaduživanja, to nećemo podržati.